Sljedeća točka je Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, s prijedlozima Financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu i projekcija planova za 2018. i 2019. godinu Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Centra za restrukturiranje i prodaju, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Rasprava je zaključena. Prvo ćemo se izjašnjavati o podnesenim amandmanima. Tablica amandmana podijeljena vam je na klupe.

Molim potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić da se očituje o podnesenom amandmanu. Poštovane zastupnice i zastupnici, Vlada ne prihvaća ovaj amandman. Razlozi zbog kojih Vlada nije u mogućnosti prihvatiti ovaj amandman tiču se općenito složenosti proračuna kao najznačajnijeg, najvažnijeg financijskog dokumenta u državi. Proračun kao najznačanije, a time i najkompleksniji financijski dokument u državi odražava s jedne strane kako preferencije društva koje su oblikovane kroz dulje vremensko razdoblje i na taj način prenesene u zakonodavni okvir. Proračun stoga obuhvaća i odražava zakonske obveze koje Vlada ima, a s druge strane uravnotežuje s njima preferencije društva i političke ciljeve Vlade. Uobličavajući različite, a ponekad i suprotstavljene ciljeve, zahtjeve Vlada se mora rukovoditi uravnoteženjem onoga što ima, a to je raspoloživih financijskih sredstava i onoga što je moguće. Amandmani podneseni na ovaj proračun zahtijevaju povećanje rashoda za više od 9 milijardi kuna. To nije moguće usvojiti, to nije moguće prihvatiti. I zbog toga je u okviru povećanja rashoda koje je predloženo ovim proračun Vlada uravnotežila i predložila za različite korisnike financijska sredstva u okviru kojih vjerujemo da je moguće realizirati ciljeve, a isto tako i postići rezultate koji će ostati sukladni ekonomskoj stabilnosti proračuna. Između ostaloga to su razlozi zbog kojih ovaj amandman nije moguće prihvatiti. Prije nego dam riječ predlagatelju amandmana ja bih zamolio cijenjene zastupnice i zastupnike da se drže reda u sabornici, da dopuste predstavniku Vlada da obrazloži svoj stav i zamolio bih da ne komentirate dok ne dobijete pravo riječi.

Dakle, poštujem obrazloženje koje ste dali vezano uz amandman i mišljenja smo kao predlagatelji da da prije bilo kakve odluke o povećanju sredstava za Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva treba obaviti određene predradnje odnosno izmijeniti postojeći zakonski okvir kojim se uređuje i njezino djelovanje, ali i njezino unutarnje ustrojstvo od samoga odabira sastava upravnoga odbora i ravnateljice zaklade do jasnih kriterija za dodjelu sredstava pojedinim projektima, udrugama i naravno njihove evaluacije tj. doprinosa hrvatskome društvu i državi. Razlika između ovoga amandmana u odnosu na sve ostale jest da se njime ne traži prenamjena, već i to je ključno, preraspodjela unutar stavki uređenih odredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i način raspodjele prihoda od igara na sreću.

Molim cijenjene zastupnike da glasuju jesu li za to da se prihvati amandman koji Vlada ne prihvaća?

Predstavljeni amandman nije stekao dovoljan broj glasova da se uvrsti u konačni prijedlog proračuna. Sljedeći amandman je od zastupnika Mire Bulja. Molim Zdravka Marića, ministra financija da obrazloži. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena gospođo potpredsjednice, gospodo potpredsjednici, dame i gospodo zastupnici. Predloženi amandman Vlada ne prihvaća, ali on je zapravo i neispravan jel predloženo povećanje nije jednako predloženo smanjenju što nije u skladu s člankom 38. stavkom 2. Zakona o proračunu. Uvaženi ministre, činjenica je da ste rebalansom ista sredstva općinama i gradovima koji su 2014. godine ispale iz sustava potpomognutih područja nepravedno koje je donijela vlada Zorana Milanovića, a svjesni ste da ste rebalansom to stavili u proračun iste ove omjere koje ja sada pokazivam. Činjenica je da ste također kod donošenja prošlog proračuna sa ove govornice kazali kao i ministar Tolušić je govorio da će biti nova indeksacija i da će od 2018. biti pravednija raspodjela sredstava ovim gradovima. Molim zastupnike, ispričavam se zastupnik Bulj, zamolio sam zastupnike da se drže reda. Molio bih vas da ne upozoravam poimenično saborske zastupnike.

Ova područja su spaljena zemlja. Ministre molim vas, obiđite ove krajeve. Bili smo kod vas general Krstičević i ja i ljudi s ovih područja tj. gradonačelnici, načelnici, 35 gradova i općina je nepravedno izbačeno iz sustava hrvatskoga. Ti krajevi su nepravedno izbačeni dok ste povećali za 40% potpomognutim područjima ove godine u proračun. I naravno da sada brojni načelnici i gradonačelnici ovdje sjede kojima je potpomognutim područjima povećan iznosa i šute. Pa jednostavno stavite što ste metnuli u 2016. u rebalansom. Ovdje se ništa drugo ne traži, ovo je minorno, ovo je minimum što je se učinilo tim krajevima. Ne more se samo Hrvatska centralizirati da bude u Zagrebu centar svijeta. Hvala lijepa. Budući da amandman nije ispravno podnesen o njemu se ne može ni glasovati. Treći amandman. Vlada ne prihvaća. Konačnim prijedlogom Državnog proračuna RH za 2017. godinu svim jedinicama koje na svom području imaju rezidente koji imaju pravo na uvećani osobni odbitak planirana je pomoć u visini poreza na dohodak građanima koji je izvršen u 2015. Navedene pomoći su dodijeljene jedinicama lokalne samouprave kao naknada povrata poreza na dohodak građanima koje te jedinice isplaćuju na teret prihoda svojih proračuna. Ovaj model dodjele pomoći rezultat je izmjena zakonskih propisa koji je na snazi od 1. siječnja 2015. godine. Osim navedenog člankom 39. stavkom 5. Konačnog prijedloga zakona o izvršenju Državnog proračuna za 2017. propisano je da će se jedinicama lokalne (regionalne) i područne samouprave sa statusom potpomognutog područja isplaćivati dodatna pomoć obrnuto proporcionalno njihovom indeksu razvijenosti. Izvolite, zastupnik Gordan Maras. Gospodine ministre. Evo još pod dojmom i ovog prethodnog amandmana koji je podnio kolega Bulj za koji mislim da je opravdan i za koji mislim da ova Vlada Zastupnik Gordan Maras upozoravam vas da ne komentirate prethodni amandman nego svoj amandman. Molio bih da se držite svoga amandmana. Pa ne komentiram, samo kažem da sam pod dojmom. Zastupnik Gordan Maras, nemam namjere polemizirati s vama, to je bio prvi dio vaše rečenice, a nastavak je bio govor o prethodnom amandmanu. Molim vas držite se svoga amandmana. Od prije pola minute nakon jednog izlaganja u Hrvatskom saboru, a vezano za to da se nema sluha za manje razvijene dijelove Hrvatske, htio bih podsjetiti ono što je Vlada tvrdila na početku, da je ovaj proračun kvalitetan i racionalan. Ja mislim da je i neracionalan i nekvalitetan, a pošto će ministar imati priliku još na tri amandmana moja koji su vrlo slični u ovom amandmanu odgovarati nakon što ja sada završim, molim ga da mi komentira kako je moguće da za grad Garešnicu, mali grad u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji sa 11000 stanovnika i 23 naselja spušta proračunsku pomoć za 200 tisuća kuna, a u isto vrijeme za ured premijera Republike Hrvatske diže sa 8 milijuna na 12 milijuna kuna. Znači, tu se novca ima, tu se može trošiti, tu nije problem dignuti 4 milijuna kuna, a za mali grad u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji kao i za one sve gradove koje moj prethodnik govorio, da ih sada ne spominjem, novca nema. Znači, tu ja tražim 300 tisuća kuna, gospodine ministre i gospodine predsjedniče Sabora, a za premijera tražim da se smanji 300 tisuća kuna [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] Ionako će njemu ostati 4 milijuna kuna više nego što je imao protekle godine [[Upadica predsjednik: Zastupnik Maras, hvala.]] Ionako će ta potrošnja…

Tako da na kraju za svoje amandmane nećete moći niti izraziti bilo što pa vas molim da se držite vremena i to sam već jednom upozorio. I ovo je zadnji put da upozoravam. Molio bih cijenjene zastupnike da glasuju o navedenom amandmanu. Glasovanje je završeno. Amandman nije stekao potrebnu većinu. Vlada ne prihvaća. Obrazloženje je kao i kod prethodnog amandmana uz dvije neću reći dodatne, ali ipak rečenice na temu. Dakle, ponovit ću još jedanput da model dodjele pomoći koji sam objasnio, rezultat je izmjena zakonskih propisa koji su na snazi 1. siječnja 2015. godine te također da grad Grubišno polje za koji se ovim amandmanom traži povećanje sredstava također ulazi u obuhvat pomoći koje se definiraju člankom 39. stavkom 5., a to je da se sa statusom potpomognuto područje isplaćivati dodatna pomoć obrnuto proporcionalna indeksu razvijenosti. Povreda članka 239. Niste objasnili zašto ste gospodinu Marasu izrekli opomenu. Ja sam i objasnio, ne znam jeste li čuli. Ali rekao sam da je prekoračio vrijeme, upozorio sam prethodno, a nakon toga budući da zastupnik Maras nije htio prestati, izrekao sam opomenu. Izvolite. Gospodine predsjedniče, hvala vam lijepo što mi dopuštate da govorim jer ste napravili presedan i izrekli ste mi opomenu nakon što stotinu puta ste do sada imali priliku isto to napraviti, ali očito vas je nešto zasmetalo u mom govoru. Ali bez obzira što vas je to zasmetalo, ja ću nastaviti govoriti i dalje. Nastavit ću govoriti o tome da isto kao i u prethodnom amandmanu, jednom malom mjestu, malom gradu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Grubišnom Polju smanjujemo dotaciju iz proračuna za 900 tisuća kuna, a sa druge strane za 4 milijuna kuna povećavamo Uredu Predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Neka svi građani to čuju, neka čuju da se vraća Sanaderov duh u Banske dvore jer i Sanader je trošio manje, gospodo, 2008., 2009. godine. Bio je skromniji nego što je sadašnja Vlada i što je sadašnji Ured Predsjednika Vlade. Žao mi je što u Hrvatskom saboru nemamo razumijevanja i među onim zastupnicima koji se zalažu za nerazvijene krajeve Republike Hrvatske, pa kada imaju priliku o amandmanu glasaju protiv, ja se nadam da ne bi za svoj amandman glasali protiv kada bi imali priliku glasati. Jer, moramo napraviti nešto što je ispravno. Moramo pomoći onima koji nemaju i moramo biti racionalni.

To ne samo da nije pravedno, to nije pošteno, nije racionalno i nije kvalitetno i kakva je to na kraju krajeva poruka našim građanima u tim područjima i kakva je poruka ljudima koji bi sutra željeli [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] nastaviti živjeti tamo i imati kvalitetan i dobar život i sa te strane… Isteklo vam je vrijeme. Molim cijenjene zastupnike da glasuju o predloženom amandmanu.

Glasovanje je završeno. Amandman nije stekao potrebnu većinu. 5. amandman je od zastupnika Gordana Marasa. Vlada ne prihvaća predloženi amandman uz isto obrazloženje kao i kod prethodna dva.

Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče.

A ja se zalažem da se jednoj maloj općini ne smanjuju sredstva u odnosu na prethodnu godinu, općina Đulovac, općina sa 3640 stanovnika, manje nego što stane u jedan neboder u gradu Zagrebu ili u Mamuticu zgradu u gradu Zagrebu koja nema dovoljno sredstava da, ja bih rekao ispuni sve one potrebe koje trebaju građani da bi tamo mogli kvalitetno i dostojanstveno živjeti. Gospodine ministre tri puta ste imali šanse sada to iskomentirali i još ni jednom mi niste odgovorili zbog čega je potreba da 4 milijuna kuna više izdvojimo za Ured gospodina predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Zbog čega u godinu u kojoj ste odlučili odriješiti kesu za 4 milijarde kuna godišnje to ne napravite prema onima koji trebaju a ne prema onima koji imaju o ovako dovoljno, koji imaju 8 milijuna kuna za svoj ured, sada da imaju 12. Da li je potreba više putovati avionom, da li je potreba više lobirati po EU kao što nam je rekao svojedobno bivši premijer Ivo Sanader? Tko je za to da se navedeni amandman uvrsti u konačni prijedlog? Navedeni amandman nije stekao potrebnu većinu. Vlada ne prihvaća predloženi amandman uz obrazloženje kao što je bilo i kod prethodna 3. Opet apostrofiram model pomoći, dodjele pomoći svim jedinicama lokalne i područne samouprave pa tako i spomenute na koje se odnosi je regulirano, odnosno rezultat je zakonskih promjena i zakonskih propisa koje su stupile na snagu 1. siječnja 2015. godine. Općina Veliki Grđevac je na popisu, odnosno uključena je u članak 39. stavak 5. Konačnog prijedloga zakona o izvršavanju prema kojima će se pomoć isplatiti u iznosu obrnuto proporcionalno njihovom indeksu razvijenosti. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. I opet nisam dobio odgovor koji sam tražio zbog čega se povećava i zbog čega nije moguće smanjiti stavku jer to je dio također moga amandmana. 4 puta sam ja dame i gospodo pitao gospodina ministra zbog čega nije moguće smanjiti stavku za 300 tisuća kuna Uredu predsjednika Vlade RH nakon šta je budžet Ureda predsjednika Vlade povećan sa 8 na 12 milijuna kuna. Rekao sam i reći ću još jednom, imam osjećaj da se Sanaderov duh vratio u Banske dvore, da je rezon dobi izbore, pa radi šta hoćeš ponovno na dijelu u RH. Ako mislite da je to ispravno, da na taj način je vlast sama sebi dovoljna, da je dovoljno dobiti izbore i 4 godine raditi šta želiš varate se. Ja vas molim gospodine ministre, ovo je općina koja je jako mala, 3313 ljudi tamo živi, 11 naselja ali i vrlo uspješna općina koja je napravila svojim trudom i svojim znanjem i sredstvima EU jedan veliki turistički kompleks u općini. Pomozite im da budu još uspješniji. Mislim da tamo 300 tisuća kuna znači više nego šta znači povećanje od 700 tisuća kuna skoro rashoda za usluge u uredu premijera. Zbog čega u 2016. imamo 896 tisuća kuna rashoda za usluge a u 2017. milijun i pol kuna. Recite nam to. I ja inače imam još 15 amandmana, svaki put ću vas to pitati. Svaki put ću vas pitati dok mi to ne kažete a očito mi odgovoriti ne želite. Molim cijenjene zastupnice i zastupnice da glasuju o predloženom amandmanu. Navedeni amandman nije stekao dovoljnu većinu. 7. amandman je od zastupnika Domagoja Hajdukovića i Damira Tomića. Vlada ne prihvaća predloženi amandman. Obrazloženje kao i kod prethodna 4. gdje smo se odnosili na gradove i općine, tako i na slučajem županije. Dakle model dodjele pomoći propisano odnosno na snazi je zakonski propisi koji ih reguliraju od 1. siječnja 2015.

Uvaženi ministre, nažalost očekivali smo ovakav odgovor. Ali ja bih se tu nadovezao na kolegu Marasa i rekao nekoliko stvari o Osječko-baranjskoj županiji. To je područje koje je izuzetno bilo pogođeno Domovinskim ratom, područje koje je izuzetno bilo pogođeno gospodarskom krizom i još se uvijek osjeća, područje koje rapidno gubi stanovništvo. I mogli smo podnijeti amandmane za sve slavonske županije sa istim argumentima ali kolega Tomić i ja smo to odlučili učiniti upravo za Osječko-baranjsku županiju jer iz nje dolazimo. I mogu vam reći i pozvati vas posjetite općine Viljevo, Levanjska Varoš, Podravska Moslavina i niz drugih u našoj županiji koje su itekako ispod prosjeka razvijenosti koji itekako imaju problema i naša županija tu se trudi što više pomoći, što više pomoći. I uskratom ovih sredstava a to je na razini iz 2015. godine ono što smo predlagali jer smo željeli biti objektivni i realni uskratom ovih sredstava uskraćujete čitav niz drugih projekata koji županija radi da bi poboljšala standard života svojih stanovnika. Primjerice budući da Vlada RH nije htjela dati najavljenih 1000 eura za svako novorođeno dijete amandmanom upravo SDP-ovaca u županijskoj skupštini županija izdvaja 1000 kuna za svako novorođeno dijete. Ako neće HDZ a onda nek barem županija da 1000 kuna. Takve projekte uskraćujete, na takvim područjima štedite a ja mogu samo ponovno reći što je rekao i kolega Maras u uredu predsjednika Vlade RH povećavate proračun za 105%, 105% Ja se pitam što, zašto, što će ti ljudi raditi i u čemu je povećanje obima tog ureda toliko dok s druge strane štedite na svojim građanima kojima je najpotrebnije i koji dolaze iz najpasivnijih krajeva Hrvatske. Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da glasuju o predloženom amandmanu. Utvrđujem da navedeni amandman nije stekao dovoljnu većinu glasova. 8. amandman je od zastupnika Gordana Marasa. Vlada predloženi amandman ne prihvaća. U 2015. godini navedenoj aktivnosti, dakle kreditiranje kroz osnivački kapital HBOR-a za poticanje izvoza i infrastrukture gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva bilo je osigurano 32,9 milijuna. U 2016. je bilo planirano 33 milijuna a za 2017. mi predlažemo 50 milijuna kuna. Međutim, isto tako treba reći dakle evidentno je povećanje sredstava u odnosu na prethodne dvije godine, međutim isto tako treba reći da prijenos iz državnog proračuna kroz osnivački kapital samo je jedan od izvora u pasivi HBOR-a za stvaranje ukupnog dugoročnog kreditnog potencijala banke. To potvrđuje činjenica odnosno predviđanje da će se tijekom 2017. i 2018. HBOR doznačiti iz državnog proračuna sredstva u iznosu od 836 milijuna kuna, odnosno 418 milijuna kuna godišnje s pozicije operativnih program konkurentnosti kohezija 2014.-2020. a za kredite koji su namijenjeni ulaganju u dugotrajnu imovinu malih i srednjih poduzetnika u protuvrijednosti do 10 milijuna eura i rok otplate 12 godina uz kamatnu stopu do 3% Gospodine ministre, nije isto i nije ista poruka da li u HBOR u temeljni kapital izdvajamo 50 ili 100 milijuna kuna. Svi smo svjesni u RH da nas je izvoz gospodarski dignuo zadnje dvije godine, da je Hrvatska u EU među top 5 zemalja po rastu izvoza iako generalno u EU izvoz pada. Hrvatska je tu svijetli primjer i treba joj dati podršku. Jasno je da izvori postoje drugi, jasno je da je većina drugih izvora ali ono što u proračunu piše i ono što se izdvaja pokazuje prioritete Vlade. Nažalost prioriteti naše Vlade nisu ulaganje u izvoz i gospodarstvo nego ulaganje u Ministarstvo obrane, u dalekometne haubice što smo već ugovorili prije i trebamo izvršiti ali i druge stvari koje mi se ponekad čine kao da je netko htio podmetnuti ministru obrane RH i onda vidimo ulaganje u informatičke sustave, u hardver itd. u ono šta naravno treba ulagati ali ne u 4, 5 puta više nego što je to bilo prethodnih godina. Ono šta bi vam želio reći, svojoj porukom i ponašanjem pokazujete u šta investirate. Da li je proračun razvojan, da li je kvalitetan i da li je racionalan. Ja ću još jednom reći za mene ovaj proračun niti je kvalitetan, niti razvojan, niti racionalan ovo je politički proračun koji je podlijegao od samog početka pritiscima svih i svakoga i na kraju je završio u totalno krivim prioritetima.

Ja vas molim predviđene su 2 minute nemojte me tjerati da idem na slijedeću opomenu. Nije mi namjera. Svatko od nas ima jednaka prava. Imate pravo na 2 minute kao i ostalih 150 saborskih zastupnika.

Ja ću odsada svim saborskim zastupnicima da se ne iznenadite 10 sekundi prije reći vrijeme tako da možete završiti misao u predviđenome roku. Molim cijenjenje zastupnike da pristupe glasovanju za navedeni amandman. Glasovanje je završeno. Utvrđujem da navedeni amandman nije stekao potrebnu većinu. Vlada navedeni amandman ne prihvaća. Sredstva osigurana aktivnosti naknada za štete uzrokovane elementarnim nepogodama u iznosu od 20 milijuna kuna smatramo da su dovoljno za odvijanje aktivnosti tijekom godine. Ipak treba reći da rashodi za štete uzrokovane elementarnim nepogodama spadaju u grupu rashoda koje je teško predvidjeti i planirati. U slučaju rashoda za štete veće od planiranih iznosa Vladi RH stoje na raspolaganju i drugi načini za financiranje eventualnog prekoračenja.

Evo radi se konkretno o klizištima, o klizištima pričamo ovdje u Saboru već punih godinu dana. Trenutno je ugroženo 67 kuća, 214 cesta i 21 gospodarski objekt. Taj problem postoji i na području Varaždinske županije, Međimurske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije koliko sam ja upoznata. Željela bih kad bi pronašli načina da to riješimo da troškovi ne bi bili veći. Znate i sami kada se desila ona nesreća sa poplavama u Posavini iznašlo se načina, ljudima se pomoglo i apeliram na sve vas da glasate za amandmane, da riješimo i saniramo te posljedice klizišta da ljudi mogu početi normalno živjeti. Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da glasuju o predloženom amandmanu. Utvrđujem da amandman nije stekao dovoljnu većinu. Deseti amandman je od strane zastupnika Marka Vešligaja i doktora znanosti Siniše Hajdaša Dončića. Vlada predloženi amandman ne prihvaća. Ali ću ja svejedno iskoristiti svoje pravo da još jedan puta apostrofiram da Vlada smatra da su sredstva osigurana, aktivnosti i naknada za štete uzrokovane elementarnim nepogodama u iznosu od 20 milijuna kuna dovoljna za odvijanje aktivnosti tijekom godine.

Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Ne bih se složio sa vama. Sredstva od 20 milijuna kuna zasigurno nisu dovoljna za sanaciju svih šteta od elementarnih nepogoda. Podsjetit ću vas da je u proljeće ove godine elementarna nepogoda mraza pogodila 13 hrvatskih županija i da je ukupni iznos procijenjenih šteta bio 915 milijuna kuna. Povjerenstvo za elementarne nepogode čiji sam i sam član donijelo je zapravo prijedlog koji će vjerujem i Vlada usvojiti da se samo u iznosu od 20 milijuna kuna obeštete isključivo proizvođači voća. Dakle, zanemarili smo proizvođače drugih kultura, zanemarili smo vinogradare, zanemarili smo i ostale elementarne nepogode od poplava, od klizišta koja su bila ovdje spominjana i taj iznos zasigurno nije dovoljan da bi se nadoknadile sve ove štete koje su bile u prethodnoj godini. Zato predlažemo amandman i pozivam da ga podržite u iznosu od povećanja u iznosu od 20 milijuna kuna, dakle ukupno 40 milijuna kuna kako bi barem dijelom obeštetili ove oštećenike koji su uslijed elementarne nepogode. Ja još jedanput apostrofiram mraz, apostrofiram vinogradare recimo na području Krapinsko zagorske županije samo su štete od mraza bile 52 milijuna kuna. Molim zastupnice i zastupnike da glasuju o tome hoće li se navedeni amandman uvrstiti u Konačni prijedlog proračuna. Utvrđujem da amandman nije stekao dovoljnu većinu. Sljedeći amandmani idu prema Središnjem državnom uredu za šport. Vlada amandman ne prihvaća iz razloga što proračunski korisnik državnog proračuna može preuzeti obvezu po investicijskim projektima tek po provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta a kako je propisano člankom 45. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre. Nismo zadovoljni sa neprihvaćanjem ovog našeg prijedloga. Naime, mi smo ovaj amandman dali iz jednostavnog razloga što tražimo da iz državnog proračuna se sufinancira rekonstrukcija postojeće sportske dvorane u sklopu Srednje škole Mate Blažine u Labinu. Izrađena je kompletna tehnička dokumentacija, predviđeni troškovi rekonstrukcije dvorane koja je stara 40 godina iznose 32 milijuna kuna, a danas svi znamo da se decentraliziranim sredstvima koja država upućuje prema županijama i gradovima kao osnivačima osnovnih i srednjih škola ta sredstva nisu dostatna ni za pokrivanje hladnog pogona. Stoga sav teret pada na jedinice lokalne samouprave i na županije upravo za i rekonstrukcije i za investicijska održavanja.

Molim zastupnice i zastupnike da glasuju o navedenom amandmanu. Glasovanje je završeno. Navedeni amandman nije stekao dovoljnu većinu. 12. amandman je od strane zastupnika Peđe Grbina. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga kao i kod prethodnog obrazloženja uz još jednu dodatnu napomenu ovaj amandman nije u skladu sa člankom 38. stavkom 3. Zakona o proračunu kojim je propisano kako predloženi amandmani ne smiju biti na teret već ranije preuzetih obveza. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Naime, radi se o stavci koja je prethodne godine bila manja. Bila je manja i ranijih godina i ako ju gledamo izričito prema onome što su preuzete obveze onda bi stavka za Svetu Stolicu u iznosu od 299 milijuna itd. kuna trebala biti još i veća. Dakle, već sada ta stavka nije usklađena sa međunarodnim ugovorom preuzetom obvezom zbog čega vaše obrazloženje ne stoji. S druge strane, ja mislim da građani Pule, građani Istre imaju pravo na bazen. Mi smo čuli u raspravi od nekih kolega šta će im bazen kada imaj more. Ja bih te kolege pozvao da danas dođu u Pulu, da skoče u Jadransko more i kupaju se ako su toliko hrabri i ja mislim da to ne bi trebalo biti.

Budući da navedeni amandman nije u skladu sa zakonom o njemu nećemo glasovati.

Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić. Poštovani predsjedniče, poštovani saborski zastupnici i zastupnice. Amandman se ne prihvaća jer nije u skladu sa člankom 38. stavkom 3. Zakona o proračunu kojim je propisano kako predloženi amandmani ne smiju biti na teret već ranije poduzetnih obveza. Naime, sredstva za aktivnosti A539026 međunarodni sporazum Sveta stolica i RH namijenjena su za podmirenje ugovornih obveza, a koja se osiguravaju temeljem Zakona o potvrđivanju ugovora između Svete stolice i RH o gospodarskim pitanjima. Predstavnik predlagatelja, ali molio bih ne duže od jednu minutu, budući da ipak ne postoji pravo po kojem u trenutku kada nije u skladu sa zakonom se može davati riječ. Meni je jako drago da to obrazloženje znači da bi inače prihvatili amandman da nije takva stvar oko preuzetih obveza. Kolega Grbin je uredno objasnio kako to nije točno, ono što je najvažnije rasprava u Saboru je pokazala da se svi zainteresirani za to da policajci dobiju otpremninu, samo je pitanje te visine. Ja mislim da je jako važno da to svi podržimo i 20 milijuna kuna zasigurno će biti onaj limit po kojemu će ministar diskrecijskim pravom odlučiti o tome koliko će policajaca moći otići u mirovinu. Budući da navedeni amandman predloženi nije u skladu sa zakonom o njemu ne možemo glasovati. Sljedeći amandmani su usmjereni prema Ministarstvu hrvatskih branitelja i u njihovo ime zastupnik Tomo Medved. Ako nema gospodina Medveda zastupnik ministar financija. 14. amandman od strane zastupnika Predraga Matića. Vlada predloženi amandman ne prihvaća.

S obzirom da se novim zakonom planira uvođenje novog prava sličnog opskrbnini koja je prosječna 2016. prešlo sustav zajamčene minimalne naknade očekuje se da će dio korisnika opet vratio u nadležnost hrvatskih branitelja kao korisnici novog prava. Gospodine ministre. Najprije želim reći da vi donosite ove godine najbolji proračun od kako je Hrvatske države i na tome vam čestitam. Čak i branitelji uspjeli ste im objasniti da dobivaju 200 milijuna više iako ste im samo ove godine za preko 100 milijuna kuna smanjili proračun, ali oni kada je u pitanju HDZ gutaju sve pa će progutati i tu matematiku. Dakle nakon 555 dana prosvjeda braniteljima ste dijelu branitelja izmanipuliranih koji su prosvjedovali obećali ste dvije stvari. Jedna je promjena naziva ministarstva, a drugi sveobuhvatni novi zakon koji će sve to obuhvatiti što branitelje zanima. Naziv ministarstva ste promijenili, a ovdje, ja znam da vi gospodine ministre niste upoznati s tim, međutim ovdje je obećano ljudima i ovih pet milijardi kuna je premalo da se ispuni ono, nabrojat ću samo dio što im je obećano, dakle izjednačavanje prava HVO-a sa pravima hrvatskih branitelja u RH, uvođenje prava narodnoj zaštiti, otvaranje ponovnog priznavanja prava na PTSP, zatim stambeno zbrinjavanje tih istih branitelja, a već imamo 13 tisuća neriješenih stambenih pitanja još od '90.-ih godina i vrhunac osnivanje, otvaranje novih rokova za priznavanje statusa hrvatskih branitelja, to prevedeno znači da uskoro možemo očekivati situaciju kao na aerodromima da netko da li ministar branitelja, bilo bi lijepo da i predsjednik Vlade, milijuntom branitelju uruči cvijeće i bombonjeru za status. Dakle samo ove godine ispunjava se uvjet da se braniteljima vrati 10% mirovina koje su oduzete 2014. godine i to košta 350 do 400 milijuna kuna. Sve ovo navedeno košta i puno više nego ovih navedenih pet milijardi kuna, ali s obzirom da ne želim dovesti vladajuće u situaciju da po još jedan puta izmanipuliraju hrvatske branitelje, ja povlačim ovaj amandman. Budući da je amandman povučen o njemu nećemo glasovati. 15. amandman je došao od strane zastupnika Franka Vidovića. Navedeni amandman se ne prihvaća budući da su na proračunskoj poziciji Ministarstva hrvatskih branitelja. Aktivnost Spomen obilježje žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, za sufinanciranje izgradnje Spomen obilježje žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u 2017. godini osigurana financijska sredstva namijenjena provedbi javnog poziva za izgradnju, postavljanje ili uređenje Spomen obilježje žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području RH.

Franko Vidović. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Dakle proračun ministarstva je kao što je rekao moj kolega Fred Matić povećan za 200 milijuna kuna ustvari je povećan za 150 to mi svi znamo ovdje. Sa druge strane evo kažete da nemate milijun i po kuna za zaštitu digniteta Domovinskog rata. Dakle, Šibensko-kninska županija i grad Šibenik su dali veliki obol u Domovinskom ratu. Tijekom Domovinskog rata, osim samih ratnih razaranja, uništeno je i gospodarstvo. Ja mislim da su šibenski branitelji svi oni koji su dali svoj život na oltar domovine, da su i te kako zaslužili spomen i da bi Vlada za to trebala imati sluha prije nego za neke druge stvari. Molim cijenjene zastupnice, zastupnike da glasuju o predloženom amandmanu. Glasovanje je završeno. Utvrđujem da navedeni amandman nije stekao potrebnu većinu. U njihovo ime predstavnica Marija Burić Pećinović, državna tajnica. 16. amandman došao je od strane zastupnika Joška Klisovića. Uvažene gospođe i gospodo zastupnici. Amandman se ne prihvaća jer u postojećim proračunskim okolnostima držimo da su planirana sredstva dovoljna. Izvolite. Poštovani ministri, jedan od glavnih prioriteta ove Vlade proklamiranih javno je oporavak gospodarstva. Izvoz je glavni motor oporavka gospodarstva. Investicije nisu dovoljne, nemamo ih dovoljno da pokrenemo gospodarstvo. Kupovna moć naših građana nažalost je mala i tržište je malo da osobnom potrošnjom možemo potaknuti oporavak gospodarstva. Novci koji dolaze iz europskih fondova nisu dovoljni kako bi mogli potaknuti oporavak gospodarstva. Izvoz je jedini motor koji stvarno može pokrenuti oporavak gospodarstva. I Vlada je to prepoznala. Jučer je gospodin Kovač pitao zašto Hrvatska nema studije utjecaja trgovinskih politika i bilateralnih ugovora kao što je TTIP sa Amerikom ili CETA sa Kanadom na hrvatsko gospodarstvo. Pa jednostavno zato jer Ministarstvo vanjskih poslova nema novaca platiti takve studije od renomiranih instituta. Prema tome, ako ste stvarno ozbiljni u tome da želite podržati hrvatski izvoz, ako ste ozbiljni kao Vlada da želite oporavak hrvatskog gospodarstva onda molim vas da još jedanput promislite i pozovete saborsku većinu da podrži ovaj amandman jer djelima trebate pokazati ono što govorite, a ovo će biti jedna krasna manifestacija vaših ozbiljnih namjera da podržite hrvatski izvoz. Molim zastupnice i zastupnike da glasuju o predloženom amandmanu. Utvrđujem da navedeni amandman nije stekao dovoljnu većinu. 17. amandman također dolazi od zastupnika Joška Klisovića. Vlada ne prihvaća predloženi amandman. S istim obrazloženjem držimo da u postojećim proračunskim okolnostima sredstva koja su planirana su dovoljna. Dakle, iz glasanja o prvom amandmanu meni je sad potpuno jasno koliko je Vlada ozbiljna da podrži hrvatski izvoz. Dozvolite mi da kažem da je Ministarstvo vanjskih poslova nadležno tijelo za podršku izvoza jer je u njega uklopljen i Državni ured za trgovinu. Ministarstvo vanjskih poslova vodi i Vladino Povjerenstvo za internacionalizaciju našeg gospodarstva odnosno izvoz. Prema tome, gospodarska diplomacija daje onu konkretnu podršku našim izvoznicima koja se svodi na to da pronalaze izvozne prilike, konkretne poslove, da rješavaju pitanje diskriminacije, oslobađaju robu na carini, da sudjeluju u osiguravanju naplate naših gospodarstvenika. I gospodarstvenici su prepoznali njihov rad. Na ovaj način ukidajući im novac vi de facto ukidate potporu našim izvoznicima na terenu, a ministarstvo to radi putem ambasada, konzulata, počasnih konzula, redom poslovnih ljudi koje smo angažirala u državama primateljicama koji imaju utjecaj, koji su iz poslovnih krugova, imaju određene veze i poslovne, i medijske i političke da promoviraju naše izvoznike. Jedino ministarstvo kojem je pao proračun i to gdje je pao, pao je u segmentu gospodarske diplomacije. Tu ste rezali gdje je Ministarstvo vanjskih poslova. Pa gospodo draga, ministri, Vlada, vi govorite da ne želite poduprijeti hrvatski izvoz, hrvatske izvoznike na terenu, na međunarodnim tržištima, tamo gdje je im je najteže. Ja ne mogu više vjerovati da ste ozbiljni u onome što govorite, da stvarno želite podržati hrvatski izvoz i hrvatskog izvoznika. Jer ovo je infrastruktura koja ga podržava u inozemstvu, na međunarodnim tržištima. Nitko nego naša diplomacija, naša veleposlanstva, naši konzulati, naši počasni konzuli. To su ljudi koje ova država ima, ova Vlada ima da podrže gospodarski oporavak i podrže izvoz. Sve aktivnosti Gospodarske komore [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] i drugih tijela su dobrodošle, ali nisu aktivnosti Vlade.

Utvrđujem da navedeni amandman nije stekao potrebnu većinu. Idući amandmani usmjereni su prema Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, i u njihovo ime predstavnica Vlade potpredsjednica Vlade Martina Dalić. 18. amandman dolazi od strane zastupnika Davora Bernardića i zastupnika Gordana Marasa. Vlada ne prihvaća amandman broj 18. Razlozi za neprihvaćanje ovoga amandmana nalaze se u činjenici da su sredstva za ove namjene planirana u proračunu i to u puno većim iznosima nego što predlažu ovi zastupnici. Naime, planirana su iz sredstava Europske unije tako da samo za pitanja industrijske politike u okviru Programa istraživanja i razvoja, a početkom iduće godine pokrenut će se programi u iznosu većem od 100 milijuna eura.

Iz vašeg ministarstva tražimo da se 45 milijuna kuna osigura ali ne na način da bude simbolična cifra u proračunu 5 milijuna kuna za rast industrijske proizvodnje. Potakli smo rast izvoza, potakli smo rast industrijske proizvodnje, ostavili smo Hrvatsku u redu, potakli smo gospodarski rast. Sada stavljate stavku koja iznosi 5 milijuna kuna a pitanje je da da li će se i ovdje realizirati [[Upadica: Ne znate čitati proračun.]] Dakle, ponašate se kao da vas je baš briga za industriju u Hrvatskoj i ne mogu vjerovati zapravo da ne želite prihvatiti amandman koji ide u smjeru povećanja sredstava za industriju odnosno za proizvodnju u Hrvatskoj. Hrvatska i Hrvatskoj industrija i proizvodnja su sve. Proizvodnja i u INA-i, Rafinerija u Sisku. Prema tome sad ako ovo ne prihvatite, ja zaista sumnjam i u iskrenost vaših namjera da ćete riješiti i pomoći riješiti situaciju u INA-i jer tamo je isto riječ o proizvodnji. Prema tome, ja vas apeliram na zdrav razum da potaknemo industriju u Hrvatskoj kada već imamo rast industrijske proizvodnje, kada imamo rast izvoza, kada smo to napravili, koji sad počinje usporavati i da napravimo sve što je u našoj moći da stvorimo novu dodanu vrijednost upravo i kroz ovu mjeru. Donijeli smo Strategiju industrijskog razvoja. Prema tome ajmo dati sredstva i pomognimo onima koji treba da bi u Hrvatskoj se otvarala nova radna mjesta, da bi industrija bila jača, da bi poticali industrijsku proizvodnju i da bi poticali izvoz. Prema tome apeliram na vas da iz zdravorazumskih razloga prihvatite ovaj amandman. Molim zastupnice i zastupnice da pristupe glasovanju. Utvrđujem da navedeni amandman nije stekao dovoljnu većinu. 19. amandman, također dolazi od zastupnika Davora Bernardića i Gordana Marasa. Vlada ne prihvaća. Razloge zbog kojeg Vlada ne prihvaća jest da ponovo upravo za različite oblike kreditiranja, male i mikro zajmove koji će poduzetnicima biti raspoloživi po iznimno niskim kamatnim stopama ili uz kamatnu stopu nula. Za te je svrhe predviđeno 280,8 milijuna kuna na Agenciji HAMAG a subvencije kamate za poduzetničke kredite kao obaveza koja je preuzeta iz prethodnoga razdoblja i u skladu sa Vladinim opredjeljenjem da sve obveze poštuje je planirana u iznosu od 27 milijuna kuna što smatramo dovoljnim.

Izvolite zastupnik Maras. Hvala lijepo na toplim preporukama gospođo Dalić [[Upadica Dalić: Molim lijepo i drugi put.]] ne morate mi to govoriti ja sam te programe pisao [[Upadica Dalić: Znam.]] Tako da vrlo dobro znam šta se u njima nalazi ali isto tako znam da vi govorite samo u futuru –će, -ćemo, -biti će, sljedeće godine, EU sredstva itd. Pogledajte realizaciju EU sredstava u okviru vašeg ministarstva ove godine, otvoreni su natječaji preko milijardu kuna, nije potpisan niti jedan ugovor.

O.K, ili jučer? Do prekjučer nije potpisan niti jedan ugovor.

I vi sada nama govorite da se naši poduzetnici trebaju pouzdati isključivo u to u 2017. godini. Pa dok vi ovo što govorite realizirate proteći će 2, 3 godine. Pogotovo subvencioniranje kamata i financijski instrumenti koji su nam na raspolaganju iz eu sredstava.

Nadam se da to niste jučer ujutro potpisali. Ali bilo bi dobro da i jeste jučer ujutro jer to do sada u godinu dana nije napravljeno. Znači niste napravili apsolutno ništa, prošle godine realizacija 7 milijuna kuna, županije i gradovi i općine žele ovaj program i mi predlažemo da se poveća sa, rekao sam sa 27 na 37 milijuna kuna kako bi se realizirali svi oni projekti koji su izraženi u ovom trenutku i koji žele naši poduzetnici da se realiziraju.

Molim zastupnice i zastupnike da pristupe glasovanju o amandmanu. Utvrđujem da navedeni amandman nije stekao dovoljnu većinu. 20. amandman također dolazi od zastupnika Davora Bernardića i Gordana Marasa. Amandman Vlada ne prihvaća. Vlada ne prihvaća amandman sa sličnim obrazloženjem kao i prethodno.

Hvala lijepo. Prije nego dopustim riječ predlagatelju amandmana stvarno bih zamolio saborske zastupnike ako imate nešto za komentirati i između sebe, molio bih da izađete iz sabornice, raspravite i vratite se unutra ali da dopustite i predstavniku Vlade i predlagatelju amandmana da može izreći ono što on smatra da je potrebno Hvala. Predstavnik predlagatelja amandmana. Hvala vam lijepa poštovani predsjedniče Sabora. Ovaj amandman odnosi se na milijun kuna više za inovacije, a milijun kuna manje za službene automobile. Prema tome, ne znam koji je dio u ovom amandmanu sporan? Da li milijun kuna više za inovacije ili se ne želi smanjiti milijun kuna više za službene automobile? Moram reći da je ovih milijuna kuna čista simbolika ambicioznosti, dakle da više uložimo ove godine u inovacije. I ja bi volio gospođo Dalić i cijenjeni članovi Vlade da naučite nešto iz grešaka prošlih Vlada koje nisu prihvaćale amandmane zastupnika, koje nisu prihvaćale amandmane klubova i mislim da to nije dobro. Zastupnici koji su danas predložili mnoge amandmane ovdje u Hrvatskom saboru misle najbolje za sve skupine koje predstavljaju, misle najbolje svojim sredinama, misle najbolje svim onim ljudima kojima su kroz ova sredstava u državnom proračunu htjeli osigurati dodatan motiv i dodatan podstrijeh. Prema tome, bilo bi dobro da naučite iz grešaka prošlih Vlada i prihvatite i date ruku suradnji pogotovo kad su u pitanju inovacije, pogotovo kad su u pitanju mladih u Hrvatskoj, pogotovo kad je u pitanju proizvodnja za koju smo predložili više potpore, pogotovo kad je u pitanju izvoz. Dakle sve te stvari želimo potaknuti u našoj zemlji.

Utvrđujem da navedeni amandman nije stekao dovoljnu većinu. 21. amandman je od Kluba zastupnika HNS-a, HSU. Vlada ne prihvaća navedeni amandman. Amandman se ne prihvaća stoga jer nije u skladu sa člankom 38. stavak 3. Zakona o proračunu kojim je propisano kako predloženi amandmani ne smiju biti na teret već ranije preuzetih obveza. Zahvaljujem. Pa evo vezano na ovo vaše da se ne smiju predlagati amandmani na temelju već preuzetih obaveza, nažalost mi kad dobijemo proračun ne možemo vidjeti u mnogim stavkama koje su već preuzete obaveze pa onda ne znamo di možemo tražiti. A što se tiče ključnog amandmana kojega sam ja predložila radi se o poslovno tehnološkom inkubatoru u Krapini koji je jedan od ključnih projekata za Krapinsko-zagorsku županiju. Naime, projektna dokumentacija i sve za navedeni inkubator je završena i kompletirana a desilo se to da je Ministarstvo regionalnog razvoja ograničilo sredstva za prijavu projekata na svega 20 milijuna kuna a inkubator je planiran na 38 milijuna kuna prije kako je bilo moguće i prijaviti na ministarstvo. Sada je projekat prijavljen samo za izgradnju zgrada. Znači sredstva koja su tražena ovim amandmanom su sredstva za opremanje samog inkubatora. Između ostalog planirane su i nove tehnologije 3D printera i takvih stvari.

Budući da navedeni amandman nije u skladu sa zakonom o njemu ne možemo glasovati. Slijedeći amandman usmjeren je prema Ministarstvu državne imovine, Goran Marić ministar državne imovine. 22. amandman došao je od zastupnika Peđe Grbina i Siniše Varge. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, cijenjene kolegice i kolege Vlada ne prihvaća predloženi amandman jer nije u skladu sa člankom 38. stavkom 3. Zakona o proračunu kojim je predviđeno i propisano da preloženi amandmani ne smiju biti na teret već ranije preuzetih obveza. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Poštovani gospodine predsjedniče, prvo ću nešto reći o amandmanu a onda nešto o ovome što se tiče članka 38. stavka 3. i ukazati da Vlada ne govori istinu odnosno da Vlada laže. Dakle prvo i osnovno uvaženi kolega Marića da ste ovaj problem htjeli riješiti, a radi se o Imunološkom zavodu vi bi ga riješili i osigurali bi novac u proračunu. Vi novac u proračunu novac osigurali niste zbog čega se statusna promjena Imunološkog zavoda ne može provesti i imovina sa Imunološkog zavoda d.d. ne može preći na javnu ustanovu u Imunološki zavod. Da li ste vi o ovome glasali i da li ćemo o ovome glasati ili nećemo nije bitno, bitno je da će ovime Imunološki zavod propasti. Vi iz tehničkih razloga zabijate glavu u pijesak i izbjegavate provođenje svoje obveze. Što se tiče članka 38. stavka 3. u ugovoru između RH i Svete stolice stoji da će se godišnja davanja za Katoličku crkvu u RH urediti na način da se broj Župa pomnoži sa 2 onda sa 20, odnosa sa 12 za godine i onda sa prosječnom plaćom [[Upadica predsjednik: Molio bih.]] dopustite gospodine predsjedniče jer govorim o tome da Vlada laže, i onda sa prosječnom plaćom u RH. Molim vas da mi objasnite, ako je prosječna plaća u RH u veljači bila za 100 kuna veća nego što je u rujnu na temelju koje radimo proračun, ako je broj Župa u RH danas isti kao što je bio u veljači kako je moguće da je stavka za Katoličku crkvu na temelju te formule veća nego što je bila u veljači kada smo usvajali proračuna za 2016. godinu? Dakle broj Župa isti, prosječna plaća tada veća nego danas a svota koju danas stavljamo u proračun je veća nego što je bila onda. Ja samo jednu stvar sad moram naglasiti, dakle nevezano za sve ono što ste vi rekli iako budući da određeni amandmani koji nisu u skladu sa zakonom ne bi se trebala davati nakon toga riječ predlagatelju amandmana. Bez obzira na to napravio sam svaki put ustupak, ali sam zamolio da to bude ne duže od jedne minute jer nemate pravo na to. Također sam to rekao i vama. Niste se htjeli zaustaviti. Ja na žalost od ovoga trenutka bez obzira kojem to klubu zastupnika bilo navedeni amandman jednostavno neću dati u skladu sa Poslovnikom, neću dati obrazloženje. Izvolite zastupnik Grbin podignuli ste pločicu. Zastupanjem ovakvog stajališta kakvog ste sada iznijeli kršite odredbu članka 201. Poslovnika Hrvatskog sabora koji regulira način na koji se govori o podnesenim amandmanima. Hvala. Zastupnik Peđa Grbin, ja bih vas upozorio da bolje proučite Poslovnik budući da u trenutku kada amandman nije u skladu sa zakonom predlagatelju amandmana se ne treba dati riječ bez obzira na to da bih omogućio svim zastupnicima kada se to tako i ne napravi da imaj mogućnost progovoriti, da imaju mogućnost izreći što misle. Dao sam tu mogućnost svima, ali sam sve njih zamolio, molim vas ne duže od jedne minute. Zamolio sam također i vas. Budući da se dogovora ne možemo držati ja ću se pridržavati Poslovnika. Sljedeći amandmani usmjereni su prema Ministarstvu kulture. 23. amandman dolazi od strane Kluba zastupnika HNS, HSU-a. Državni tajnik Ivica Poljičak. Gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici Ministarstvo kulture je u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi raspisuje svake godine javni poziv za financiranje programa u kulturi. Prijavljene programe razmatraju i vrednuju Vijeća za pojedine djelatnosti u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima. Navedeni program prijavljena na javnom pozivu za 2017. godinu u skladu sa naprijed navedenim, te će biti vrednovan i donijet će se odgovarajuća odluka. Izvolite. Hvala predsjedniče Sabora. Pa naime, mi smo to predložili kao amandman, upoznati smo sa ovime svime što je gospodin državni tajnik rekao. Određene aktivnosti su još pokrenute 2011. godine. Međutim, radi političkih opstrukcija u Općinskom vijeću općine Bilje naprosto radovi su zastali. Stoga smo da se ne mora naknadno javljati na natječaj pošto je projekt bio odobren 2011. godine predložili smo ovaj svoj amandman i da se uvrsti direktno u proračun. Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da glasuju o predloženom amandmanu. Utvrđujem da navedeni amandman nije stekao dovoljnu većinu. 24. amandman dolazi od strane zastupnika Željka Jovanovića, Damira Tomića i Domagoja Hajdukovića. Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo kulture je u skladu sa zakonom raspisalo i javni poziv za financiranje Programa u kulture koje poslije razmatra i vrjednuje Vijeće za pojedine djelatnosti u skladu sa zakonom. Program na žalost nije prijavljen na natječaj Ministarstva kulture. Želi li predlagatelj amandmana uzeti riječ? Izvolite. Nakon što je HDZ-ova Vlada u mandatu do 2011. grubo kaznila Đakovo uzevši Đakovu Općinski sud, oduzevši nam rodilište i premjestivši ergelu u Lipik smatrao sam da bi ovom simboličkom gestom barem malo se iskupila slijednica te Vlade. 3 milijuna kuna za katedralu najljepšu od Venecije do Istambula zaista je mali iznos koji sam tražio.

Niste vi tu da tumačite Poslovnik. Ja vas molim glasovanje o ovom amandmanu.

Konstatiram da amandman nije prošao pa prelazimo na amandman broj 25. Europska prijestolnica kulture 2020. program je koji će Vlada RH financirati sa različitih pozicija i to više ministarstava u razdoblju do 2020. godine. Sredstva osigurana na razdjelu Ministarstva kulture odnosi se samo na onaj dio koji je baš Ministarstvo kulture. Projekti u okviru ovog programa kandidirat će se i na fondove EU, te će se sufinancirati sukladno utvrđenim kriterijima. Hvala. Uvaženi državni tajniče, amandman sam podnio gotovo iz simboličkih razloga da se jasno čuje ovo što ste rekli. Dakle, Rijeka kao europska prijestolnica kulture nacionalni projekt, nacionalni projekt koji će se dogoditi u godini kada će Hrvatska predsjedati EU da stoga i sredstva koja su predviđena u državnom proračunu navedena na ovaj način nisu sigurno dostatna ni u 2017. niti u projekcijama za 2018. i 2019. A država se obvezala u pregovorima koji su vođeni kada se Rijeka kandidirala na iznos od 10 milijuna eura. Nadam se da će se to i ispuniti. To ste i obećali sada ovdje pred cijelom sabornicom. Molim vas pristupite glasovanju.

Konstatiram da amandman nije prošao pa prelazimo na amandman broj 26. Predlagatelj je uvaženi kolega Stjepan Kovač. Amandman se ne prihvaća uz sljedeće obrazloženje da je navedeni program prijavljen na javnom pozivu za 2017. godinu u skladu sa zakonom i s javnim pozivom i on će kao takav biti vrednovan, te će se u skladu s tim donijeti i odgovarajuća odluka. Molim uvaženog kolegu Kovača da se očituje. Zahvaljujem cijenjeni potpredsjedniče. Pa ne mogu se složiti s ovim zato jer i mi smo dobili proračun do treće razine znači tamo se ništa ne vidi što će biti i koja će sredstva kome biti dodijeljena. A mislim da znate da je kompleks Staroga grada u Čakovcu spomenik kulture od iznimnog značaja ne samo za grad Čakovec, Međimursku županiju već za cijelu Hrvatsku. Isto tako ovaj Sabor je donesao 2016. godinu je proglasio godinom Nikole Šubića Zrinskim povodom 450. obljetnice bitke kod Sigeta i tako da smatram da bi se trebalo uvrstiti da se točno vide određena sredstva koja će biti u 2017. utrošena za revitalizaciju za obnovu ovog kompleksa. Mogu sa žaljenjem konstatirati ovo ne prihvaćanje, ne samo mene nego i žitelja Međimurja i tražim da se glasa po ovom amandmanu. Zahvaljujem. Tražite glasovanje pretpostavljam. Molim vas da pristupite glasovanju. Konstatiram da i ovaj amandman nije prošao. Pa prelazimo na amandman broj 27. Klub zastupnika HNS-HSU. Ovdje je gotovo identična situacija kao sa 24. amandmanom. Na javni poziv nije stigla prijava, tako da program osvjetljenja nije kao takav mogao biti uvršten jer nije prijavljen na natječaj Ministarstva kulture. Hvala. Molim kolegu Batinića da Praksa je takva, slažem se, međutim vjerujem da ćete voditi računa kod odobravanja, kod valorizacije projekata koji će doći. Radi se naime o Đakovu, svi vrlo dobro znamo Đakovačka katedrala o čemu se radi, znamo i financijske mogućnosti samoga grada Đakova, čitave Slavonije tako da vjerujem da ćete voditi računa i o ovom našem prijedlogu kod valorizacije prispjelih projekata. Molim vas da pristupimo glasovanju.

Konstatiram da ovaj amandman nije prošao, tako da prelazimo na amandman broj 28. to su amandmani koji su upućeni Ministarstvu poljoprivrede. Amandman broj 28 predlagatelji kolege Domagoj Hajduković, Željko Jovanović i Damir Tomić. Molim ministra Tolušića da se očituje o tom amandmanu. Prije svega lijep pozdrav uvaženim saborskim zastupnicima i zastupnicama, naravno i predsjedavajućem. Stajalište Vlade RH je da se amandman ne prihvaća. Vlada RH ne prihvaća amandman zato što planirana proračunska aktivnost je smanjena u odnosu na plan proračuna tekuće 2016. za svega 0,87% što osigurava sve potrebe za rad i opstojnost ustanove. Kako ergela ima vlastite prihode u cilju jačanja položaja i dodatnog rasterećenja proračuna od korisnika proračuna, očekuje se da intenzivira svoje aktivnosti s ciljem ostvarivanja dodatnih prihoda. Hvala. Molim predlagatelja da se očituje, uvaženi kolega Tomić. Hvala potpredsjedniče. Podsjetio bih da je Đakovo srce Slavonije i dva najveća simbola grada su upravo katedrala za koju ste amandman odbili i u ovom slučaju i ergela sa tradicijom duljom od 500 godina. Znam da vi niste sada u ovom proračunu smanjivali značajno sredstava, ali podsjetit ću da je prethodni ministar Romić smanjio za oko 600 tisuća kuna sredstva za državnu ergelu. Htio bih vas pozvati još jednom da dođete u ergelu i da vidite amo ima potrebe za hrpom radnih mjesta novih. Tražim glasanje i volio bih da na primjeru Đakovačke ergele pokažemo barem nekakvo jedinstvo kada je Slavonija u pitanju jer projekt Slavonija još nije počeo. Molim vas da pristupimo glasovanju.

Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, molim vas da se očitujete ministre. Stajalište Vlade RH je da se amandman ne prihvaća. Vlada RH ne prihvaća amandman iz razloga što su sredstva za ekološku poljoprivrednu proizvodnju pa tako uz sve to i biodinamičku poljoprivrednu proizvodnju, osigurano je unutar program Ruralnog razvoja. Od 2015. ekološka poljoprivredna proizvodnja financira se iz programa Ruralnog razvoja i za mjeru 11 Ekološki uzgoj koji je sastavni dio programa Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. osigurano je nešto više od 128 milijuna eura kroz programsko razdoblje. Tijekom 2015. godine za navedenu mjeru zatražena je potpora za preko 70tisuća hektara koja je isplaćena u 2016. godini u ukupnom iznosu od 212 milijuna kuna, a 2016. je za istu mjeru zatražena potpora za preko 90 tisuća hektara. U programu proračuna Ministarstva poljoprivrede za 2017. planirana su sredstva u okviru programa Ruralnog razvoja u iznosu od 250 milijuna kuna za isplatu zatražene potpore za ekološku poljoprivredu iz 2016. godine. Molim kolegu Bunjca da se očituje. Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani ministre. Biodinamička poljoprivreda nalazi se u proračunima većine europskih država iz razloga što je ona priznata kao visoko kvalitetna, kao poljoprivreda koja daje proizvode koji vrlo dobro utječu na gospodarstvo jer je potražnja veća od ponude, a između ostaloga proizvodi biodinamičke poljoprivrede vrlo dobro utječu na zdravlje ljudi i na okoliš. Naime, radi se o tome da je biodinamička poljoprivreda u biti korak ispred ekološke poljoprivrede jer osim neupotrebe pesticida ona podrazumijeva korištenje autohtonih domaćih sorti i podrazumijeva dakle kompletan zdrav pristup počevši od same zemlje u kojoj se ta poljoprivreda dakle sadi pa onda preko daljnjeg uzgoja sve do finalnoga proizvoda. S obzirom na to da Hrvatska ima čast da se upravo ovdje rodio začetnik biodinamske poljoprivrede koja je priznata u cijelome svijetu, znači ne samo u Europi nego i u Sjevernoj Americi, Africi, Aziji i svim ostalim kontinentima, smatramo da je prava šteta da se ova stavka u proračunu ne nalazi, a još posebno zbog toga što u Hrvatskoj postoji cijeli niz biodinamskih OPG-ova u kojima djeluju priznati entuzijasti, nositelji najviših certifikata kakav je recimo Demeter certifikat, a oni sve to dana današnjega nemaju priznanje od Republike Hrvatske pa iz toga razloga molim da se to konačno stanje promijeni i da se o ovom amandmanu glasa. Hvala lijepa. Pristupimo glasovanju. Konstatiram da ovaj amandman nije prošao. To je amandman Kluba zastupnika HNS-a i HSU-a. Izvolite ministre.

Naime, ukupan plan proračuna za glavu 06025, Hrvatska agencija za hranu za 2017. godinu je smanjen za 628 tisuća kuna. Međutim, planirana sredstva su dostatna za redovno poslovanje agencije.

Tako da ukupno smanjenje proračuna, financijskog plana u 2017. godini se odnosi prije svega na zatvaranje EU projekata dok su sredstva za redovno poslovanje agencije sasvim dostatna. Što se tiče, imali ste pitanje za… … [[Upadica, govornik nije uključen.]] da zato što vaš amandman ne odnosi se na Ministarstvo poljoprivrede, ako se odnosimo na sustav navodnjavanja. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje. Ne, vaš amandman je bio vezan uz sustav navodnjavanja. To spada pod Ministarstvo zaštite okoliša, a ne pod Ministarstvo poljoprivrede. Može. Dakle, koliko ja vidim, možda sam u krivu, postoji stavka 828016 Pilot projekt navodnjavanja Donja Neretva u Ministarstvu poljoprivrede i tu smo povećavali. Ovo je projekt jedan od rijetkih koji se na Dravi mogu odraditi. Užasno je težak i kompliciran, niz problema prostornih i planskih. Sređivale su se stvari u zadnjih pet godina oko tog projekta. Projekt je težak 3 milijarde kuna. Ovdje je samo pitanje projektne dokumentacije koje županija treba nastaviti raditi. Ja sam želio ovim amandmanom samo skrenuti pažnju da imate jedan veliki projekt koji ne možete sami riješiti bez Ministarstva i Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske vode, i Hrvatska elektroprivreda, Osječko-baranjska županija, svi moraju biti dio tog projekta. Ovih 12 milijuna u ovoj godini ćete sigurno tijekom godine moći naći ako imate želju nastaviti sa koracima koji su spori, ali u konačnici donose veliki benefit u toj regiji. Hvala lijepo, sad ćemo vidjeti jeste li dovoljno skrenuli pažnju pa ćemo vidjeti što kažu zastupnici. Molim glasovanje.

To je amandman uvaženog kolege Domagoja Hajdukovića.

Proračun Agencije za hranu je smanjen u 2017. godini prije svega što se završavaju 4 EU projekta, a sama ukupna svota koja je predviđena za financiranje rada agencije realno je na istoj razini kao što je bila u 2016. godini kad maknemo te novce koji su bili osigurani za sufinanciranje EU projekata.

Dakle, imali smo i tematsku sjednicu Odbora za poljoprivredu i Odbora za zdravlje u Hrvatskom saboru. Zaključili smo da neke stvari u sustavu očito ne funkcioniraju dobro, ono kako smo to uvjetno nazvali krvotok odnosno komunikacija između institucija koje bi trebale uzbunjivati ne javnost, ali stručnu javnost kada dođe do, kada se otkrije hrana koja nije sigurna za konzumaciju te mislim da bi održavanje proračuna na prošlogodišnjoj razini bez obzira na europske projekte za koje sam znao bilo dobro kako bi Agenciji za hranu omogućili da preuzme na neki način inicijativu da tu se efikasnije posloži sustav odnosno da više se kontrolira sustav i sustav uzbunjivanja kao takvog kada se, kažem opet, štetne tvari u hrani otkriju. Stoga mislim da baš u svjetlu nemilih događaja od ove godine koji su rezultirali jednom fatalnošću treba povećati proračun Agenciji z hranu i tražim glasanje. Pristupimo glasovanju molim vas.

Zahvaljujemo se. I prelazimo sada na amandmane koji se odnose na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Ovdje s nama je državna tajnica uvažena Spomenka Đurić. Molim vas državna tajnice da se očitujete. Stajalište Vlade RH je da ovaj amandman se ne prihvaća i to iz razloga što je u sklopu aktivnosti razvoj potpomognutih područja provodi se program održivog razvoja lokalne zajednice kojim se na godišnjoj osnovi temeljem objavljenih javnih poziva za iskaz interesa sufinanciraju projekti čiji su nositelji jedinice lokalne i područne odnosno (regionalne) samouprave sa indeksom razvijenosti ispod prosjeka RH. Temeljem ovog poziva sufinanciraju se projekti za koje se ocijeni da će doprinijeti znatnijem razvoju pojedinih, potpomognutih područja i na taj način stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj. Riječ je o manjim projektima, komunalna i socijalne infrastrukture za koje se pretpostavlja ili se ne mogu financirati iz europskih strukturnih investicijskih fondova ili iz drugih izvora a važni su za ujednačavanje razvoja. U Državnom proračunu RH za 2017. godinu već je osigurano povećanje sredstava za provođenje predmetne aktivnosti koja iznosi 72,7 milijuna kuna što je povećanje u odnosu na 2016. za 48% Obzirom da se radi o programu na godišnjoj osnovi, da se sufinanciraju projekti do najviše vrijednosti 1 milijun kuna, planirana sredstva u državnom proračunu RH za 2017. godinu su planirana u dovoljnom iznosu. Uvaženi kolega Batinić. Hvala potredsjedniče. Gospođo državna tajnice, da, razumijem, nadam se da će natječaji biti što skorije raspisani. To je jedna stvar, druga stvar, radi se o dječjem vrtiću u mjestu Kopačevo. Znači vrlo dobro znamo, svi ovdje smo upoznati i sa situacijom i sa okolnostima i sa stradanjima. Kada bi općina Bilje imala sredstava i onih preostalih milijun kuna ukoliko i prođe projekt, bojim se što nema, to je osnovni razlog zašto se traži. Druga stvar, ukazali ste znači ispodprosječan indeks razvijenosti. Svi smo svjesni činjenica i da je indeks razvijenosti, ja bih sugerirao vama da prenesete gospođi ministrici da više ne koristi, jer taj indeks naprosto najbolje bi ga bilo, bukvalno kazati zgužvati i baciti negdje i ne ga koristiti, uopće isključiti iz svega. I što se tiče i valorizacije projekata na natječaju, što se tiče valorizacija razvoja potpomognutih područja kroz neke druge projekte, mislim da bi trebalo primijeniti i početi primjenjivati neke druge kriterije. Tažim glasovanje. Molim vas da pristupimo glasovanju. Amandman br. 32. nije prošao. Stajalište Vlade RH je vrlo slično stajalištu o prethodnom amandmanu što znači da se ne prihvaća uz obrazloženje da je povećanje sredstava na ovoj stavci za 2017. godinu osigurano i to u iznosu od 72,7 milijuna kuna što je povećanje od gotovo 50% u odnosu na 2016. godinu te smatramo time da su osigurana sredstva za 2017. godinu za ovakvu vrstu projekata dosta. Moj komentar će biti isti, tražim glasovanje. Molim vas da pristupimo glasovanju. Amandman br. 33. isto tako nije dobio dovoljan broj glasova. Izvolite državna tajnice. Stajalište Vlade RH je da se ovaj amandman ne prihvaća uz obrazloženje kakvo je bilo i za prethodni amandman i ja ću još jednom apostrofirati da je iznos na ovoj stavci u proračunu za 2017. godinu povećan za gotovo 50% i smatramo da je ovo povećanje osiguralo dovoljna sredstva za 2017. godinu za ovu stavku. Nadam se da svi ovi projekti koje sada ne uvrštavamo u proračun kroz amandmane da ćete imati razumijevanja radi se o općini Petlovac. I također da sada ne, da ne nabrajam i neću koristiti indeks razvijenosti, znači slabo razvijena područja, znamo što je Slavonija i Baranja, u kakvom je stanju, stoga vas molim kada projekti koji će se raditi, koje ćete valorizirati da obratite pozornost na slabije razvijena područja i da njima date prioritet. Tražim glasovanje. Hvala. Molim vas da pristupimo glasovanju.

Pa prelazimo na amandman br. 35. isto tako Klub zastupnika HNS, HSU. Izvolite. Stajalište Vlade RH po pitanju ovog amandmana je da ga se ne prihvati uz identično objašnjenje kao i za prethodni amandman obzirom da se radi na gotovo, na sličnu inicijativu. Dakle povećanje sredstava od gotovo 50% smatram da je dovoljno za 2017. godinu za osiguranje potpore projektima sa ovog Želite li se očitovati kolega Batinić? Kolega Batinić, očitovanje. Tražimo glasovanje. Može. Pristupimo glasovanju. Amandman nije dobio dovoljan broj glasova pa prelazimo na amandman broj 36. uvaženog kolege Franka Vidovića. Izvolite. Stajalište Vlade RH je da se ne prihvati ovaj amandman jer se radi o izgradnji vodovodne mreže koja je u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike odnosno Hrvatskih voda. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU financira u okviru programa održivi razvoj jadranskih otoka, aktivnosti vezane za poticanje otočnog gospodarstva, razvoj otoka a i imam i fond za financiranje kapitalnih projekata na otocima. Predloženo smanjenje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda na aktivnosti 828.001 nije moguće obzirom da su planirana sredstva potrebna za isplatu plaća zaposlenih u ministarstvu kao i za poslovanje ministarstva. Umanjenje rashoda na programu operativnog programa konkurentnosti onemogućilo bi Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU provođenje funkcija koje su mu stavljene u nadležnost Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju od 2014.-2020. i uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj kao i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem ulaganje u rast i radna mjesta. Molim kolegu Vidovića da se očituje. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Dakle pitanje revitalizacije otoka, to je i smisao ovog amandmana. Rješavanjem vodoopskrbe ključno infrastrukturno pitanje za otoke Kapri i Žirje a isto tako i za Obonjan. Projekt Obonjan rivijera na istoimenom otoku šibenskog arhipelaga znatno je više od turizma jer uz nove sadržaje i smještajne kapacitete na samom otoku donosi nove vrijednosti te poticaj daljnjem uzletu Šibenika. Ocjenjuje se kao jedinstven koncept turističke ponude u Hrvatskoj i u potpunosti se uklapa u viziju razvoja turizma Šibenika. Osim u turističkom smislu projekt bi u konačnici trebao znatno pridonijeti revitalizaciji dva najudaljenija nastanjena otoka u šibenskom arhipelagu.

Već 25 godina živimo u slobodnoj Hrvatskoj i mislim da je krajnje vrijeme osim što se deklarativno pozivamo na razvoj otoka, revitalizaciju otoka, ostanak stanovništva na otocima da je krajnje vrijeme da povučemo i neke konkretne poteze. Ovo bi bio taj potez ali nažalost ova Vlada za to nema sluha. Molim vas da pristupimo glasovanju. Ovaj amandman nije prošao. Izvolite. Stajalište Vlade RH je da se ovaj amandman ne prihvaća jer se radi o sredstvima koja su za navedeni projekt već predviđena u okviru financiranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te se ostatak sufinanciranja mora predvidjeti iz lokalnog ili regionalnog proračuna jer bi u protivnom predstavljao državnu potporu. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ta tvrđava je ujedno i nekako najvrjednija kad bi je gledali. Ona se nalazi na moru i nisam zadovoljan sa vašim objašnjenje jer sa milijun kuna koliko je predviđeno inače mislim da se neće riješiti ništa. To se samo prebacuje iz godine u godinu ali se ne rješava ništa na samoj tvrđavi nažalost. Tražim glasanje. Pristupimo glasovanju. Konstatiram da i ovaj amandman nije prošao. Zahvaljujem se isto tako i državnoj tajnici jer sada prelazimo na amandmane koji se tiču Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Amandman broj 38. zastupnika Franka Vidovića. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice zastupnice i zastupnici Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman iz razloga što su sredstva za pripremu izgradnje navedene dionice planirana u okviru financijskog plana Hrvatskih cesta kao izvanproračunskog korisnika državnog proračuna. U ovom trenutku je izrada, u tijeku izrada prostorno-prometne građevinske studije cestovne mreže na području Grada Šibenika. Ta studija ima za zadatak provesti analizu postojećeg stanja cjelokupne cestovne mreže te dati prijedloge poboljšanja uključujući i uređenje postojećih raskrižja kao i ostale zahvate na povećanju razine služnosti postojeće mreže državnih cesta. A sve u cilju cjelovitog rješavanja prometne problematike na području Grada Šibenika. Društvo Hrvatske ceste d.o.o. zajedno sa predstavnicima Grada Šibenika izrađuju opis prioritetnih zahvata a nakon izrade navedene studije utvrdit će se i prioritetna ulaganja te pokrenuti postupak izrade projektne dokumentacije. Hvala. Izvolite kolega Vidović. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre dakle Grad Šibenik je mislim jedini grad u Dalmaciji koji nema četiri trake do prilaza gradu i sa tim imamo veliki problem u ljetnim mjesecima. Dakle, ovo što sam ja tražio to je izlaz od petlje s autoputa pa do čvora Dubrava. Znači nekakvih oko 300, 400 metara tako negdje. To što se vi pozivate na studiju, ta studija je u izradi. Ono što se ja sjećam otprilike nekakvih 15 godina. Dakle brza cesta, to je u sklopu brze ceste Šibenik-Knin i dalje do granice. Mislim da to nije dobro obrazloženje, da ste trebali prihvatiti ovo jer se tijekom ljetnih mjeseci a tome smo posebice svjedočili ovo ljeto stvaraju iznimne gužve upravo na toj prometnici. Idemo glasovati.

Morat ćemo ponoviti glasovanje jer nas nema dovoljno. Molim zastupnike koji nisu u dvorani ili koji nisu na svojemu mjestu da dođu na svoje mjesto kako bismo mogli ponovo glasovati.

Izvolite. Hvala lijepo. Vlada Republike Hrvatske ne prihvaća ovaj amandman uz isto obrazloženje kao i za prethodni amandman. Izvolite kolega Vidović. Dakle isto je obrazloženje, ali je drugi problem. To je istočni ulaz u grad. Šibenik to do dan danas to nema riješeno. To je jedna od crnih točaka ako se ne varam na Jadranskoj magistrali. Prema tome to što vi ne prihvaćate ovaj amandman govori o brizi ove Vlade za Šibenik, za razvoj Šibensko-kninske županije i za sve što je povezano sa tim. Nemam riječi više, ali tražim glasovanje. Pristupimo glasovanju.

Ministre izvolite. Hvala lijepo. I čvor Njivice i čvor Ražine su u Planu Hrvatskih cesta. Izvolite kolega Vidović. Zahvaljujem. Poštovani ministre, svi ti čvorovi su u planu već ima 20 godina ne jedan dan. Ali do dan danas nisu napravljeni. Ni jedna situacija na prometnici nije sanirana. Ovo što sam tražio je rješavanje prometnog čvora ispred trgovačkih centara gdje je postavljen semafor koji također pa i ljeti i zimi izaziva gužve, sa jedne strane. Sa druge strane doista ugrožava sigurnost prometa. Tražim glasovanje o amandmanu. Molim vas da glasujemo. Amandman broj 40. nije dobio dovoljan broj glasova, pa prelazimo na amandman broj 41. Izvolite. Hvala lijepo. Predloženi amandman se ne prihvaća. Koridor 5C dionice autoceste A5 granice sa Mađarskom, Beli Manastir, Osijek je projekt društva Hrvatskih autocesta koji se ne financira iz državnog proračuna. Važnost izgradnje tog infrastrukturnog projekta na koridoru 5C, znači završetka do mađarske granice je i važnost njegove izgradnje je neupitna. U ovom trenutku Hrvatske autoceste se ne mogu kreditno zadužiti, vi znate iz kojega razloga. Međutim, mi intenzivno radimo na realizaciji toga kroz modifikaciju operativnog programa koherentnost i kohezija 2014., 2020. i ostaje nam još mogućnost kroz CEF. Tako da u ovom trenutku zajedno sa HAC-om radimo na tome da u 2017. pokušamo zatvoriti financiranje. Poštovani ministre, svjesni smo ovoga jer smo imali dva dobra primjera u okolici Osijeka. Jer to je bilo to da je HDZ-ova Vlada pripremila dokumentaciju, natječaj za Osječku zaobilaznicu i za most, a mi u našem mandatu realizirali. Na koridoru je obratno. Mi smo riješili imovinsko-pravno, pripreme dokumentacije. Sad je u vašem mandatu došla realizacija. I jasno je da se HAC danas ne može zadužiti, ali to nije dovoljan razlog da se u ovom mandatu ta cesta ne napravi. CEF neće ići, teško može ići po meni, ali se može naći načine da se ne skupi koridor tih zadnjih kilometara najjeftinije moguće sredstvo u Hrvatskoj zato što je Baranja takva kakva je dovrši. Uzmite to za obavezu, odite u Osijek, dogovorite sa gradonačelnikom župana, gradonačelnicima ili načelnicima na trasi i dajte im svoju riječ da ćete u svom mandatu koridor 5C završiti. Tražim glasovanje. Pristupimo glasovanju.

Ministre izvolite. Hvala lijepo.

Ostale su u fazi izrade studijske projektne dokumentacije, a neke su u fazi izgradnje. Sredstva za izgradnju navedene ceste planiraju se u okviru Financijskog plana Hrvatskih cesta kao izvanproračunskog korisnika državnoga proračuna. Molim predlagatelja za očitovanje. Kolega Vrdoljak. Hvala vam lijepo potpredsjedniče. 15 godina. Ono što sam očekivao ovdje da kažete da kako se fazno radilo nekad brže, nekad sporije da će se sigurno tako i nastaviti i da će se ta cesta koja je od Koprivnice do Iloka ide sa pojedinim zaobilaznicama koji u nekim fazama se grade će se i dalje graditi i da ćete svim svojim snagama uprijeti, da kada pogledate kartu Hrvatske kako izgleda onda stvarno taj dio Hrvatske podravski je prometno onako najružnije izgleda, da tako kažem, najnerazvijeniji je. Tako da istina je kada ste rekli faze su već izgrađene. Svi smo sudjelovali u tome, vaši župani, gradonačelnici, ministri, naši župani, gradonačelnici, ministri, ali je ovdje pred Hrvatskim saborom riječ ministra da će se koncentrirati na dodatnu izgradnju i završetak izgradnje Podravske ceste bi bilo lijepo čuti. Glasovanje molim vas.

Amandman nije prošao. Prelazimo na amandman broj 43. uvaženog kolege Peđe Grbina. Izvolite ministre. Hvala lijepo. Navedeni amandman se ne prihvaća. Lučka uprava Pula je lučka uprava osnovana od strane Istarske županije radi upravljanja lukama lokalnog i županijskog značaja. Za projekte gradnje infrastrukture u takvim lukama na poziciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture osigurano je kroz poziciju sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u luka motornim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, te modernizacije obnove izgradnje ribarske infrastrukture u iznosu od 50 milijuna kuna koji će se namijeniti za projekte koji se prijave na poziv ministarstva i koji budu vrednovani prema utvrđenim kriterijima. Kroz taj postupak očekujemo da će Lučka uprava Pula kandidirati amandmanom predloženi projekt za sufinanciranje. U 2016. godini je kroz isti taj program odobreno dva milijuna kuna i još dodanih 750 tisuća kuna u rebalansu u 2016. godine. Očitovanje, kolega Grbin. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dakle i sami ste iznijeli podatke koliko je u 2016. godini išlo na račun izgradnje rekonstrukcije Luke Pula. Zašto? Zato što se radi o sveobuhvatnom projektu, zato što se radi o skupom projektu i zato što se radi o projektu za kojeg je Istarska županija kao jedna od financijski razvijenijih županija, ako ne i najrazvijenija županija u RH sama nema sredstava. Upravo zbog toga, zbog važnosti tog projekta za grad Pule moje je traženje da u proračunu definiramo tu stavku do okončanja tog projekta za koji i vi i ja znamo da se kontinuirano radi, a ne da se svake godine ide na raspisivanje natječaja vezano uz to, da se svake godine dovodi u pitanje da li će osigurati sredstva i da svake godine iz početka postavljamo pitanja, da li će ove godine biti nastavka radova ili ne. Kao što sam i u proračunu za 2016. godinu tražio amandmanom sredstva za Luku Pula, tražit ću i ove godine, sve dok god taj projekt ne bude dovršen. Hvala.

Prvi je onaj broj 44. Izvolite ministre. Hvala lijepo. Predloženi amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao i prethodni amandman. Hvala. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre. Dakle svi skupa znamo da ipak grad Pula jedan specifičan grad koji je zadnjih stotinjak godina bio jedna prije svega jaka vojna industrijska utvrda i da je to jedan od rijetkih gradova na moru koji u principu ne živi u svoju luku što je primjerno mediteranskim gradovima odnosno uz svoju rivu jer de facto do sada nije ni imao. Zato smo mi i krenuli u izgradnju naše obale, ali kao što i sami dolazite iz primorskog grada znate vrlo dobro koliko su skupi podvodni radovi pogotovo izgradnja nove rive, ali prihvaćamo vaše obrazloženje i ne tražim glasanje o ovome. Molim vas da pristupimo glasovanju.

Izvolite ministre.

E ovdje se ipak radi o nešto drukčijoj situaciji. Kolega potpredsjednik Sabora možda nije dobro čuo o prethodnom amandmanu nisam tražio glasanje jer sam prihvatio vaše obrazloženje, međutim kod ovoga amandmana teško mi je prihvatiti obrazloženje pokušat ću to obrazložiti zašto. Naime, sam veliki lukobran u Luci Pula izgrađen je još za doba Austrougarske monarhije i sa žalošću mogu konstatirati da doista najveći dio pomorske infrastrukture je upravo izgrađen u našem gradu odlukom Beča. Taj lukobran štiti veliko lučko područje, međutim on je doista u lošem stanju i ono što smo mi na terenu napravili do sada dakle izradili smo potrebnu projektnu dokumentaciju kako bi rekonstrukcija samoga lukobrana bila fizibilna. Dakle taj lukobran štiti doista cijelo lučko područje, jedan značajan dio našega grada ali ono ne manje bitno obzirom da je po okruženju same Luka Pula do jučer bilo jako puno vojnih zona, vojnih područja, a koji su upravo u vlasništvu RH dakle radi se o državnoj imovini, rekonstrukcijom navedenog lukobrana stvaraju se pretpostavke i za razvoj toga područja. Vi sami znate da ako jedna Austrougarska izdvojila značajnu imovinu kako bi se takav jedan objekt izgradio, a kazati ću da je to daleko najveća građevina u našem gradu onda vam je jasno da to jedinica lokalne samouprave sa mizernim proračunima sa mrvicama koje se ostavljaju na lokalnoj razini samostalno ne može izgraditi i bez pomoći države, dakle prošlo je 100 godina od te bivše Austrougarske monarhije, mislim da bi bio red da i politički Zagreb uvaži da je Istra dio Hrvatske, da je to jedan veliki hrvatski grad i da uloži sredstva kako bi se lukobran sanirao i na taj način narednih 100, 200 godina zaštitilo lučko područje i grad Pula. Za ovaj amandman tražim glasanje. Molim vas da glasujemo.

Amandman nije prošao pa prelazimo na amandman 46. istog kluba zastupnika. Hvala lijepo. Lučka uprava Rabac, znači sličan je odgovor kao i za Lučku upravu Pula. Ministarstvo ima osiguranih 50 milijuna kuna.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Naime, Lučka uprava Rabac ima pripremljenu dokumentaciju sa građevinskom dozvolom od 2006. godine. Znači, punih deset godina kandidiramo ovaj projekt, međutim nikad nismo dobili za to pozitivno očitovanje. Želim napomenuti da Rabac je luka na sredini između Rijeke i Pule i da istočna obala Istre koja ima resurse za razvoj turizma, a ove godine upravo u turističkom Rapcu se dešava jedna od najvećih investicija od 600 milijuna kuna u razvoj turizma, da mi nemamo na tom dijelu obale jednu zaštićenu luku. Stoga nautičari koji plove Kvarnerom, a znamo koji se neverini dešavaju na Kvarneru, nemaju jednu luku gdje se mogu skloniti. A plus toga nas i zaobilazi iz tog razloga što ta luka koja postoji nije zaštićena i smatramo da upravo javna infrastruktura mora pratiti i onu infrastrukturu gdje privatni sektor ulaže kako bi imali još bolje rezultate.

Amandman nije prošao pa prelazimo na amandman broj 47. uvaženog kolege Franka Vidovića. Lučka uprava Šibenik implementira projekt modernizacije lučke infrastrukture luke Šibenik financiran od strane Europske banke za obnovu i razvoj. Daljnji razvoj lučkog područja luke Šibenik te lučkog područja kojim upravlja lučka uprava Županije Šibensko-kninske, koja područja se dodiruju u gradu Šibeniku zahtijeva pripremu tako da osiguranje predloženih sredstava bez jasnog projekta koji bi se sufinancirao je preuranjeno traženje, a posebice što se infrastrukturni lučki projekti mogu i trebali bi se sufinancirati iz europskih fondova. Očitovanje kolega Vidović, izvolite. Poštovani ministre, evo sami ste rekli da ti projekti zahtijevaju pripremu. Radi se o srcu grada praktički, Obala doktora Franje Tuđmana, koja je najvrjedniji dio Šibenika zasigurno. Na njoj je i sad privezište, međutim ta obala propada i nije daleko dan kad će doći do urušavanja. Ona je već u dobrom dijelu kliznula dolje. Prema tome, žao mi je što nemate sluha ni za ovaj amandman, ali doista bih vas molio da u budućem periodu uvažite moje argumente i da za iste odvojite sredstva za revitalizaciju tog dijela obale. Dakle, Obala doktora Franje Tuđmana i Palih omladinaca je i te kako bitna u gradu Šibeniku. Osim toga, pozivam vas ovim putem ako već ne ide to pa dajte bar u dogovoru sa gradskom upravom, raspišite koncesiju za luku nautičkog turizma na prostoru TEF jer to je u svim prostornim planovima i ne znam zbog čega gradska vlast koja je pod upravom HDZ čeka sa tim. Tražim glasovanje. Molim vas glasovanje. Amandman nije dobio potrebnu većinu. Zahvaljujem se ministru Butkoviću. Prelazimo sada na amandmane koji se odnose na Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Ali prije toga imamo povredu Poslovnika uvaženog kolege Peđe Grbina. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ili vi ili gospodin Petrov ste povrijedili članak 201. Poslovnika Hrvatskog sabora zato što je kolega Franko Vidović na potpuno isti način kao i ja tražio da se sredstva za ovaj amandman namire sa stavke tekuće donacije Svetoj Stolici pa je u slučaju amandmana koji sam ja podnosio predlagatelj govorio da isti nisu u skladu s člankom 38. stavkom 3. Zakona o proračunu te je uskraćeno glasovanje o njima, a sada za amandman kolege Franka Vidovića je glasovanje dopušteno. Zbog toga vas molim da utvrdite da li ste Poslovnik Hrvatskog sabora povrijedili vi sada ili predsjednik Sabora Božo Petrov prije 45 minuta. Ja bih vas molio s obzirom da smatram da nije došlo do povrede Poslovnika da se obratite Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav [[Upadica Grbin: Ja vam se zahvaljujem.]] Hvala i vama. /Smijeh u dvorani/ Sada bih molio ministra Slavena Dobrovića i amandmani vezani za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Amandman broj 48. Klub zastupnika HNS-a, HSU-a. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Dakle, amandman broj 48. Kluba zastupnika HNS, HSU. Amandman se ne prihvaća. Dakle, amandman Kluba zastupnika HNS, HSU kojim se traži povećanje na tekućem projektu Sustav za navodnjavanje na podskupini računa 363 – Pomoći unutar općeg proračuna, u iznosu od 10 milijuna kuna, ne prihvaća se iz razloga što su sredstva u državnom proračunu osigurana za izradu projektne dokumentacije za gradnju vanjskih sustava navodnjavanja u skladu sa iskazanim potrebama od strane županija. Isto tako u financijskom planu Hrvatskih voda osigurano je 15,8 milijuna kuna sredstava Hrvatskih voda kao i 1,7 milijuna kuna sredstava županija. Također kroz program ruralnog razvoja, kroz mjeru 4.3.1 financira se izgradnja sustava navodnjavanja. Očitovanje uvaženi kolega Vrdoljak. Hvala lijepo potpredsjedniče, ministre. Dakle navedeno povećanje je procjena s obzirom da u Osječko-baranjskoj županiji imamo 12 projekata koji se sada rade i pripremaju. Povećanje se odnosi na osiguranje potrebnih financijskih sredstava baš za nacionalnu komponentu u mjeri 4.3. programa ruralnog razvoja RH. Kroz tu mjeru osiguravaju se financijska sredstva za izgradnju pojedinih sustava navodnjavanja a koristi navedene mjere su županije koje su i prema Zakonu o vodama vlasnici sustava navodnjavanja koje se gradi iz nacionalnih sredstava ili drugih izvora. Sredstva potpore za ovu mjeru osiguravaju se od EU sa 85%, nacionalna komponenta je 15. Budući da je vidljivo da se mora osigurati nacionalna komponenta od tih 15% neće biti dovoljno ovih 15 predviđenih milijuna i ne vidim problema u ukupnom budžetu a svi se kunemo u procese navodnjavanja u jedan od načina razvoja najnerazvijenijih dijelova Hrvatske. Što je bio problem da nam ne odobrite dodatnih 10 milijuna kuna? Pa kako imamo planiranih sredstava iz mjere 4.3, kako imamo isprojektirane projekte imamo sigurnost da će se i realizirati sa ovim povećanjem od 10 milijuna. Ali ok, to je vaš izbor. Molim vas da pristupimo glasovanju. Amandman nije dobio potrebnu većinu. Kluba zastupnika IDS-a. Izvolite ministre. Hvala lijepo. Dakle amandman predsjednika Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a LRI-a, na Prijedlog državnog proračuna za razdoblje 2017./2019. traži se povećanje u iznosu od 5 milijuna kuna na programu 302 zaštita okoliša za potrebe zbrinjavanja procesnih kemikalija u DINA-i i Petrokemiji d.d. Na pod skupini računam 323. Dakle amandman se ne prihvaća iz razloga što je ministar zaštite okoliša i prirode svojim aktom od ožujka 10. 2016. godine donio Odluku o imenovanju Povjerenstva o utvrđivanju opasnih tvari i razina opasnosti u DINA-i d.d. u stečaju Omišalj PO 1 a koje je ustanovilo da je područje postrojenja prema izrađenoj procjeni ugroženosti od požara razvrstano u drugu kategoriju ugroženosti od požara što zahtjeva provedbe u vatrogasna dežurstva s tri profesionalna vatrogasca u smjeni i opremljena vatrogasnom opremom i sredstvima. Povjerenstvo za utvrđivanje opasnih tvari i razina opasnosti u DINA Petrokemiji u stečaju Omišalj, analizirajući procjenu rizika uključujući i najgori mogući slučaj utvrdilo je da rizik za život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i zaštitu okoliša u odnosu na udaljenost naseljena područja, prometnica i morske obale u prihvatljivim granicama da po prirodi skladišteni kemikalija bez ljudskog djelovanja ne može imati negativni utjecaj po stanovništvo u razdoblju ispred nas. Na temelju procjene sigurnosti i zaštite, smatramo da je potrebno održati sustav stručnog nadzora postrojenja i osiguranja lokacije od neovlaštenog ulaska trećih osoba zbog mogućih izazivanja požara. S obzirom da ne postoji neposredna prijeteća ugroza za život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i zaštitu okoliša, u međuvremenu je prije poduzimanja ikakvih aktivnosti s obzirom da je proveden stečajni postupak i otvorena likvidacija DINA Petrokemija d.d. potrebno utvrditi vlasnike vrijednog zemljišta, postrojenja i kemikalija DINA Petrokemija d.d., ovlasti stečajnoj upravitelja u odnosu na stečajnu masu koja je predmet ovih aktivnosti, način na koji će se eventualno zbrinjavati sporne kemikalije ukoliko imaju tržišnu vrijednost ona pripada vjerovnicima, tko je ovlašten ulaziti u postrojenje i sva druga pitanja vezano za raspolaganje stečajnom masom DINA Petrokemije te postoji li uopće zakonsko uporište da troškovi eventualne sanacije budu isplaćeni na teret državnog proračuna ili će troškovi teretiti stečajnu masu s obzirom na postojeću razinu ugroze. Nakon što se to utvrde sve potrebne informacije biti će jasno [[Upadica Jandroković: Ministre ja bih vas molio da skratite obrazloženje.]] Evo, gotovo je, na koji će se način sanirati kompleks DINA Petrokemija u Omišlju i koja će biti ukupna cijena zbrinjavanja kemikalija jer je izvjesno da će ukupni iznos sanacije biti značajno drugačiji od ovako paušalnog određenog iznosa u predloženom amandmanu iz kojeg nije vidljivo kakve je aktivnosti potrebno financirati ni u kojem opsegu. Izvolite uvaženi kolega Miletić. Da, … [[Govornik se ne razumije.]] povjerenstva apsolutno kako sam ja informiran vi ste i posjetili to postrojenje krajem lipnja mjeseca ove godine no osim povjerenstva i dobre volje ono što je neophodno učiniti dakle potrebno je sanirati to područje, odnosno procesne kemikalije koje tamo postoje i koje predstavljaju opasnost kako za građane ali tako i za prirodu. Obzirom da se dakle tvrtka nalazi u procesu likvidacije neupitno je da je te kemikalije potrebno zbrinuti. A osim dobre volje i osim osnivanja povjerenstva potrebno je osigurati i financijska sredstva kako bi se procesne kemikalije zbrinule. Zato smo podnijeli ovaj amandman upravo kako bi spriječili moguće ugrožavanje kako života ljudi tako i onečišćenje prirode. I zato tražim da se o ovom amandmanu glasuje. Pristupimo glasovanju molim vas. Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Sada prelazimo na amandmane koji su vezani za Ministarstvo znanosti, obrazovanja tu je s nama ministar Pavo Barišić. Amandman broj 50. je amandman uvaženog kolege Gordana Marasa. Molim očitovanje ministra. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene dame i gospodo zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dostatna za planirane aktivnosti u 2017. godini. U okviru ove aktivnosti financira se projekt resocijalizacije ovisnika o drogama te se sufinanciraju programi prevencije ovisnosti u osnovnim i srednjim školama za koje se sredstva osiguravaju iz drugih izvora financiranja kao što su Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravstva, Agencija za odgoj i obrazovanje. Također Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru natječaja za udruge sa aktivnosti namijenjenih poticajima izvan institucionalnom odgoju i obrazovanju financira i projekte koji se provode u obveznom partnerstvu sa školama, a u školskoj godini 2016./2017. ministarstvo financira 33 projekta koji se tiču prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja kao što su nasilje ili ovisnost u ukupnom iznosu od 2 milijuna i 70 tisuća kuna. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine ministre. Vi ste rekli u svojem izlaganju da je ovih 5 stotina tisuća kuna i još koliko sam shvatio 2 milijuna i nešto povrh toga dovoljno za borbu sa problemima koji muče našu djecu tijekom obrazovanja i za koje trebamo izdvajati što više novaca. Ja sam vidio s obzirom da je u proračunima proteklih godina iznos bio gotovo identičan a trendovi nisu dobri, trendovi koji se dešavaju kod naše djece nažalost nisu dobri u različitim vrstama ovisnosti i sa te strane mislim da je puno oportunije i pametnije uložiti novac u takve programe nego primjerice uložiti novac u povećanje troškova i Ureda premijera ali i predsjednice republike. Kada gledamo 2015. u odnosu na 2017. godinu radi se o 1,4 milijuna kuna troškova više za Ured predsjednice RH a sa druge strane gotovo pa ništa nismo povećali programe prevencije ovisnosti u školama. I tu je vrlo jasna poruka da je gospođa predsjednica ispoštovala obećanje dano 2015. godine o preseljenju svog ureda u neki drugi ured, smanjenju troškova svog ureda sada bi bilo novca više i za ove programe o kojima mi ovdje govorimo. I zato sam ja i predložio da se poveća ovaj iznos na milijun kuna a da se predsjednici republike skine 5 stotina tisuća kuna šta je ionako više nego šta je imala 2015. godine.

Ja vas molim, samo malo, dakle nitko od zastupnika od kada sjedim ovdje kao predsjedavatelj nije izišao iz okvira 2 minute. Vi ste već jednom dobili opomenu, ja vas zaista molim da to ne činite jer ćete drugom opomenom izgubiti pravo rasprava. Evo to je molba, mislim da je to korektno prema svim kolegama i kolegicama koji ovdje sjede. Dajemo sada glasovanje o ovom amandmanu.

Amandman se ne prihvaća jer nije u skladu s člankom 38. stavkom 3. Zakona o proračunu kojim je propisano kako predloženi amandmani ne smiju biti na teret već ranije preuzetnih obveza. Nadalje, predložena sredstva dostatna su za planirane aktivnosti u 2017. godini a šire obrazloženje je slično kao i u prethodnom amandmanu. Pa već je kolega Grbin objasnio da ovo obrazloženje vezano za sredstva predviđena tim stavkom u proračunu nije točno. A nažalost mislim da ova sredstva nisu dostatna iz jednostavnog razloga što smo svjedoci porasta bolesti ovisnosti i prevencija bolesti i ovisnosti trebalo je biti jedno od ključnih zadaća ovog ministarstva ne samo klasičnih da kažem bolesti i ovisnosti nego i novih oblika bolesti i ovisnosti o kocki, o internetu a posebno zabrinjava porast alkoholizma tako da je zaista potrebno voditi računa više o tome. Glasovanje. Molim da pristupimo glasovanju. Amandman nije prošao. Izvolite ministre. Amandman Vlada ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dostatna za planirane aktivnosti u 2017. godini. Ministarstvo znanosti, obrazovanja financira izvan nastavne programe u osnovnim i srednjim školama pa i programe tehničke kulture iz četiri. Izvora poticaji udrugama za izvan institucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih 6 milijuna kuna, poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture 16,3 milijuna kuna, poticanje programa rada s darovitim učenicima i studentima 600 tisuća kuna, poticanje izvan nastavnih aktivnosti u osnovnim školama 991 913 kuna i poticanje izvan nastanih aktivnosti u srednjim školama i visokom obrazovanju 1,3 milijuna kuna. Molim vas očitovanje kolega Hajdruković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi ministre, ne mogu prihvatiti vaše obrazloženje. Mislim da poticanje učenika da se bave tehničkom kulturom više o njoj uči i na kraju studiraju tehničke znanosti treba biti jedna odrednica našeg obrazovnog sustava tim više što stalno govorimo o tzv. STEM području među kojima je i tehnička kultura. A jako dobro znate da učenici koji neće studirati, odnosno neće ići u škole koje se bave tehničkom kulturom tijekom svog obrazovanja tehničku kulturu imaju samo u osnovnoj školi i to samo 35 sati godišnje, odnosno 140 sati tijekom cijelog školovanja. Mogu se složiti da postoje neki drugi izvori financiranja, ali kada govorimo o darovitim učenicima iznos od samo 600 tisuća kuna pa to je smiješno kolegice i kolege. Svaka čast Zajednici tehničke kulture, oni jako puno na tome rade. Ali mislim i držim da je uvijek motivirani nastavnik, odnosno profesor sa dostatnim sredstvima koji u neposrednom radu sa učenicima sa kojima rade čitav niz godina puno bolje rješenje nego udruge, puno bolje rješenje nego neke druge izborne institucionalne stvari koje ovdje koristimo. Prema tome, mislim da je potrebno osigurati ovu stavku tim više što na ovoj stavci ja sam predložio njezinom uvođenje. Trenutno ima 0,00 kuna. Dakle, milijun kuna koje bi skinuli sa stavke rada Ureda premijera koji ionako ima više nego dovoljno, milijun kuna mislim da je više nego simbolična svota za ovako važno područje, stoga tražim glasanje. Molim vas da pristupimo glasovanju. Amandman nije dobio dovoljan broj glasova, pa prelazimo na idući amandman broj 53. poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dostatna za planirane aktivnosti u 2017. godini a šire obrazloženje je kao i u prethodnom amandmanu. Izvolite očitovanje. Hvala lijepo gospodine ministre. Moram priznati da ste me zbunili malo ovim odgovorom. Kaže sredstva su dostatna za ispunjenje zadanih ciljeva, a planirana sredstva su nula. Znači planirana sredstva su nula, kako su onda dostatna? To je malo čudno. Znači, nije planirano ništa. Ono što ja predlažem da planirate sredstva zato jer ste ukinuli programe tehničke kulture u osnovnoškolskim i srednjoškolskom obrazovanju i on je u planiranom proračunu 2017. godine nula. Znači da onda uopće aktivnosti nema, odnosno vi smatrate da takvi programi u osnovnim i srednjim školama nisu potrebni. Ja vam kažem da jesu potrebni, da bi se vi sa time trebali jako baviti, da se naša djeca pitaju di će biti za 5, 15 ili 20 godina, kako da razvijaju svoju kreativnost i tehnička znanja. Ne da ovakve aktivnosti budu prepuštene poduzetnicima kao što je Nenad Bakić koji je napravio Croatian makers ligu i donirao 4 stotine robota za naše učenike po školama kako bi oni pokazali svoju kreativnost i stjecali znanja. A vi nama govorite da je dovoljno uložiti nula kuna u programe tehničke kulture. To je po meni gospodo skandalozno. Sa druge strane dame i gospodo, sa druge strane nije problem povećati premijeru 4 milijuna kuna troškove ureda i predsjednici 2 milijuna. To je sasvim u redu, a da se vidi da se tu ništa neće mijenjati sljedećih godina ti troškovi ostaju na toj razini. Recite nam gospodine ministre, kako je to nula kuna dovoljno za planirane programe u 2017. godini? [[Upadica Jandroković: Ponovo je vrijeme isteklo kolega Maras.]] Hvala vam lijepo. Tražite glasovanje? Molim vas glasovanje. Amandman nije prošao pa prelazimo na idući amandman broj 54. Izvolite ministre. Amandman se ne prihvaća, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira izvan nastavne programe u osnovnim i srednjim školama, a u te programe spadaju i programi tehničke kulture iz četiri izvora. To su poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje mladih u iznosu od 6 milijuna kuna, poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture 16,3 milijuna kuna, poticanje programa rada sa darovitim učenicima i studentima 600 tisuća kuna, poticanje izvan nastavnih aktivnosti u osnovnim školama 991 tisuća 913 kuna i poticanje izvan nastavnih aktivnosti u srednjim školama i visokom obrazovanju 1,3 milijuna kuna. Ja vas molim da gospodin ministar ponovno obrazloži zašto odbija ovaj amandman jer je, ne odnosi se ovo obrazloženje na ovo šta je predloženo u amandmanu. Molim vas da ponovno obrazloži, jer nema veze ovo obrazloženje sa amandmanom [[Upadica Jandroković: Želite glasovanje?]] Ne, ne, ne. Ja želim, gospodin je spominjao tehničku kulturu, a u amandmanu se govori o nagradama za izuzetne rezultate. Tako da mi nije jasno zbog čega ministar obrazlaže nešto sasvim peto od onog što je predloženo u amandmanu. Znači, moguće je bilo šta ovdje reći. Moguće je reći vani je oblačno i onda vi mene pitate jel' želim glasanje o amandmanu. Molim obrazloženje zbog čega se odbija ovo što sam predložio.

Poticaj Hrvatskoj zajednici tehničke kulture od 16,3 milijuna kuna je jedna od mjera koja spada u poticaje iz ovog sklopa.

Pa ne radi se, znači radi se o nagradama za izvrsnost i nagradama za rezultate u obrazovanju, ne radi se o tehničkoj kulturi ministre. Dobro, da pomognem ministru tražim glasovanje.

Konstatiram da amandman kolega Marasa nije prošao pa prelazimo na amandman broj 55 uvaženih kolega Željka Jovanovića i Damira Tomića. Izvolite ministre. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dostatna za planirane aktivnosti u 2017. godini. Očitovanje kolega Jovanović. Zaista možda se ministar zbunio možda mu treba pauza za kavu jer je sada na isti amandman koji je uložio Maras i ja dao potpuno drugo objašnjenje. Prema tome, dva ista amandmana, dva različita objašnjenja i tumačenja. Prema tome, žalosno je da se ne mogu povećati ova sredstva, kaže ministar da su dostatna, radi se o državnim nagradama za izuzetne rezultate u obrazovanju i tehničkoj kulturni. Pa zar ne možemo te nagrade povećati da budu duplo veće nego sada da iznose milijun kuna i na taj način damo priznanje ljudima koji su najzaslužniji za budućnost RH. Tražim glasanje.

Konstatiram da ovaj amandman nije prošao pa prelazimo na amandman broj 56 istih kolega Željka Jovanovića i Damira Tomića. Molim vas ministre. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dostatna za planirane aktivnosti u 2017. godini.

Također Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru natječaja za udruge sa aktivnosti namijenjenih poticajima izvan institucionalnom odgoju i obrazovanju financira i projekte koji se provode u obveznom partnerstvu sa školama u školskoj godini 2016.-2017. ministarstvo financira 33 projekta koji se tiču prevencije ne prihvatljivih oblika ponašanja kao što su nasilje ili ovisnost u ukupnom iznosu od 2 milijuna i 70 tisuća kuna u odnosu na 2016. godinu ova aktivnost povećala se za 92 tisuće kuna. Hvala. Dakle po jednom istraživanju svako četvrto dijete nažalost izloženo je svakodnevno barem jednom obliku međuvršnjačkog ili nekog drugog nasilja u školama, da ne govorim o nasilju koje se javlja i prema učiteljima. Prema tome iznos koji sam tražio da se poveća sa 500 tisuća na milijun kuna smatram da se mogao osigurati i tražim glasanje.

Konstatiram da ovaj amandman nije prošao pa prelazimo na amandman broj 57 uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite ministre. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dostatna za planirane aktivnosti u 2017. godini, a obrazloženje je slično kao i ranijim amandmanima u ovoj stavci. Izvolite kolega Maras. Hvala vam lijepa. Gospodine ministre, drago mi je da je obrazloženje slično jer je amandman isti i ono što je rekao kolega Jovanović mogu samo pojačati. Znači to nisu sredstva koja su dostatna, to nije način da se nosimo sa ovim problemom, trebamo omogućiti djeci kvalitetnu edukaciju. I bilo bi zbilja dobro da probamo shvatiti koji su prioriteti ovog proračuna i koji su prioriteti svih nas u Hrvatskoj. Zbog čega je problem 500 tisuća kuna povećati ove programe, a nije problem povećati 4 milijuna kuna troškove Ureda premijera ili milijun i pol kuna u odnosu na 2015. godinu troškove Ureda predsjednice Republike, koja je još jednom ću vas podsjetiti, obećala da će otići iz tog ureda 2015. godine. Dvije godine su prošle a da nema namjeru to napraviti vidi se u projekcijama proračuna za 2018. i 2019. godinu. I dalje su troškovi Ureda predsjednice Republike 37 milijuna kuna. Znači sa jedne strane ne možemo poručivati ovdje da je dosta 500 tisuća kuna za prevenciju nasilja u školama, a sa druge strane ne smanjivati troškove koje smo već davno odnosno ne mi nego predsjednica obećali da će biti smanjeno. I još ću reći ovdje jednu rečenicu, a to je da bi učenici bili sretni da je predsjednica sama uložila ovaj amandman, puno bi im više to koristilo nego čokoladice koje dijeli sa svojom slikom okolo po Hrvatskoj.

Kolega Maras, dakle vi namjerno prelazite ovaj rok od dvije minute i ovo je sada zadnje upozorenje. Ne ovdje se ne radi o sadržajnom propustu ovdje se radi o tehničkom propustu i ja sam dužan kao predsjedavajući zaštititi dignitet svih ostalih zastupnica i zastupnica. I idući puta ako to učinite ja ću vam dati opomenu sa oduzimanjem riječi sukladno članku 240. našega Poslovnika. Da li tražite glasovanje o ovom amandmanu? Molim vas glasovanje.

Amandman se ne prihvaća jer nije u skladu s člankom 38. stavkom 3. Zakona o proračunu kojim je propisano kako predloženi amandmani ne smiju biti na teret već ranije preuzetih obveza. Nadalje, predložena sredstva dostatna su za planirane aktivnosti u 2017. godini. Financijskim potporama Hrvatskoj zajednici tehničke kulture pomaže se djelovanje te krovne organizacije koja okuplja 16 nacionalnih saveza tehničke kulture. Osim troškova njihova rada kao što su plaće, doprinosi i druge stavke, financiraju se programi vezani za izvannastavnu odnosno izvanškolsku edukaciju djece i mladih koji se financiraju iz drugih izvora u državnom proračunu, a u ranijim obrazloženjima također spomenute su i druge stavke koje utječu na ovu stavku koja je predložena. Dakle, iako amandman nije predložen u skladu s procedurom, dosadašnja je praksa bila da predlagatelj može obrazložiti odnosno očitovati se o onome što je rekao ministar. Ove godine obilježava se 70. godišnjica Hrvatske zajednice tehničke kulture i smatram da bi ovo povećanje omogućilo još kvalitetniji rad, posebno potaknulo djecu da se više bave STEM područjem, da se usmjeravaju u STEM područje i da na taj način doprinesemo gospodarskom oporavkom Hrvatske pa tražim glasanje. Nažalost kao što sam rekao, budući da nije ispoštovana procedura nećemo glasovati, nije takav amandman prošao. Izvolite, ministre. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dostatna za planirane aktivnosti u 2017. godini. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je dodatnih 10 milijuna kuna u okviru Europskoga socijalnog fonda za provedbu natječaja poticanja rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini. Prijavitelji projekata mogu biti osnovne i srednje škole, a trajanje projekata može biti od 16 do 24 mjeseca. Također, rad s darovitima financira se i kroz natječaj za udruge za projekte koji se provode u obveznom partnerstvu sa školama, sa aktivnostima namijenjenim poticajima izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju. Prednost pri dodjeljivanju sredstava imaju projekti u kojima su krajnji korisnici djeca i učenici s posebnim odgojno obrazovnim potrebama kao što su također i darovita i djeca s teškoćama.

Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Evo nadam se da sekunda, dvije neće uvrijediti kolege iz HDZ-a koji vjerojatno čekaju domjenak u 2 sata.

Ja vas molim da se koncentrirate na očitovanje o ovome amandmanu. Ako je vama deset sekundi bitno, građanima je bitno da čuju što zastupnici, vama je ovdje pohvalnije ako netko završi u 15 sekundi svoje obrazloženje nego da cjelovito obrazloži šta je mislio. Znači, ovdje se kažnjava ljude ako žele govoriti. Ja želim reći šta mislim o ovome i mislim da 6 stotina … /Nered u dvorani, predsjedavajući zvoni./ … i mislim da 6 stotina tisuća kuna nije dovoljno za programe rada sa darovitim učenicima i studentima i mislim da je taj iznos potrebno povećati na milijun kuna, i mislim da svako obrazloženje koje ovdje čujemo od gospodina ministra, završava s time da je dovoljno. Znači, vi ste, gospodine ministre, pogodili idealan proračun. Ovdje nitko ništa ne može predložiti jer ovo što ste vi predložili ne može biti bolje. Koji je smisao onda uopće amandmana? Zbog čega predlažemo amandmane kad nećete nijedan prihvatiti jer je sve dovoljno? Ja vam kažem da ovo nije dovoljno i da 4 stotine tisuće kuna znači puno više nego 4 tone lososa koje nabavlja gospođa Predsjednica ovu i sljedeću godinu. Mogla se odreći lososa, 4 tone mogla je smanjiti na 2 tone lososa … /Smijeh u dvorani./ … i izdvojiti umjesto 4 tone lososa mogla je nabaviti 2 tone lososa i izdvojiti za darovite učenike i mislim da bi to bili puno ispravniji prioriteti nego ovi šta vi nama ovdje govorite. Da li želite glasovanje?

Izvolite, ministre. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dovoljna za planirane aktivnosti u 2017. godini i to za sve potrebne programe obrazovanja, za provođenje programa nacionalnih manjina u koje spadaju: stručno usavršavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika na državnoj razini u Republici Hrvatskoj i matičnim zemljama, ljetne i zimske škole za učenike… … /Nered u dvorani, predsjedavajući zvoni./ … pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i matičnim zemljama, učenja materinskoga jezika na daljinu, odgojno-obrazovne programe koje provode manjinske udruge za učenike pripadnike nacionalnih manjina, zatim tisak časopisa za djecu i slične aktivnosti. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Znači, obrazloženje je isto kao i nekoliko prethodnih. Gospodin ministar je u lipu, u kunu, znači pazite ovo! Da je bilo 600 ne bi bilo dovoljno, ali 601 kuna to je dovoljno da se ispune ovi programi. Ali ja ću vas, gospodine ministre, uz to pitati još jedno pitanje koje vi uporno izbjegavate ovih dana. Recite nam šta je sa vašim tajnikom Glunčićem koji omalovažava, vrijeđa djecu nacionalnih manjina [[Upadica Jandroković: Kolega Maras.]] i recite nam, imate mogućnost ovdje pred hrvatskom javnošću to odgovoriti. To nas puno više zanima nego ovih 601 kunu i milijun kuna u hrvatskom proračunu. Zbog čega podržavate čovjeka koji diskriminira djecu koja se obrazuju u RH? Kolega Maras, vi ćete nama pokloniti puno više minuta jer sada dobivate 2. opomenu, a nakon te druge opomene sukladno članku 240. ja vama moram nažalost oduzeti riječ zbog toga što ste prekršili Poslovnik i govorili ste izvan teme svjesno, namjerno, tako da mi je jako žao ali je to tako.

Gospodine potpredsjedniče, povrijedili ste članak, čini mi se da je to 240. jer ste neispravno primijenili odredbu članka 238. jer se gospodin Maras u amandmanu koji govore o posebni programi i obrazovanje za provođenje programa nacionalnih manjina u potpunosti držao teme kada je spomenuo državnog tajnika Glunčića jer je upravo on rekao da su nam rezultati loši zbog ovih testova, pripadnika nacionalnih manjina i kolega Maras je tražio da se poveća iznos u proračunu, dakle potpuno je u skladu i sa temom i sa kontekstom o kojem je govorio tako da mislim da ste krivo primijenili tu odredbu Poslovnika. Moje je mišljenje da nisam pa postoji Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav pa mu se slobodno obratite. Druga povreda Poslovnika je uvaženi kolega Stazić. Članak 238. pa posve je jasno sada iz ministrovog obrazloženja da je to što je njegov državni tajnik rekao, da je posljedica neprihvaćanja ovoga amandmana stav državnoga tajnika prema manjinama. Državni tajnik prezire manjine, to je javno rekao, ministarstvo je stalo iza tog državnog tajnika i ministar odbija prihvatiti amandman kojim se povećavaju sredstva za te iste manjine. I vi posve krivo tumačeći poslovnik oduzimate zastupniku riječ a on je jasno obrazložio vezu između državnog tajnika i odbijanja amandmana. I vi ste možete obratiti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Iduća povreda Poslovnika je uvaženi kolega Maras. Gospodine potpredsjedniče, da li ste svjesni da ovdje provodite, ne teror, to je pregruba riječ ali jedno parlamentarno nasilje, nedopuštajući govoriti zastupniku o temama koje su od životnog značaja za hrvatske građane a proračun to je. I ja sam, ako inzistirate na ovome ja ću tražiti u ime kluba stanku, o tome ćemo govoriti ako treba nakon svakog amandmana po stanku od 10 minuta. Ne možete ovo raditi. Ja sam spomenuo zbog čega mislim da je ovaj amandman bitan i spomenuo sam Glunčića. I ne možete zbog toga što sam ja spomenuo Glunčića koji je skandal ove Vlade, koji diskriminira našu djecu mene ušutkavati. Nećete me ušutkati i nećete Klub zastupnika SDP-a ušutkati koliko god se vama žurilo na domjenak. Vrlo ste jeftini sa svojim provokacijama. Dakle meni se ne žuri na domjenak, ja mogu ovdje biti cijeli dan kao što sam sve ove dane tu. Drugo, da ja nekog ušutkavam, ja sam sasvim sigurno osoba, što svi ovdje mogu vidjeti a i javnost da nikoga ne ušutkavam, a vi kontinuirano, namjerno kršite Poslovnik, izlazili ste više puta izvan vremenskog okvira koji vam je dozvoljen, ja sam vam to tolerirao. Mogli ste govorili apsolutno sve što ste htjeli ali postoji tema koja je propisana i u Poslovniku jasno piše da se danas razgovara, odnosno Poslovnik predviđa da se govori unutar teme a današnja tema je proračun. Vi ste se ministru obratili sa potpuno drugom temom. To ste napravili. … [[Upadica se ne čuje.]] Pa nemojte mi upadati, dakle dozvolite, ja sam vas pustio da vi kažete svoje. Dakle smatram da ste vi napravili takvu pogrešku koja zaslužuje opomenu. I zato sam vam je dao, upozorio sam vas da ću to učiniti vi očito mislite da možete ovdje raditi što god želite a ja vam kažem da ne možete pa vi činite kako god želite. Iduća povreda Poslovnika je uvažena kolegica Glasovac. Gospodine potpredsjedniče, držim da ste povrijedili članak 240. izreknuvši zapravo opomenu sa upozorenjem za oduzimanjem riječi kolegi Marasu a pozivajući se na članak 238. da nije govorio o temi. Gospodin Maras je svojim amandmanom tražio povećanje ne samo sredstava za djecu nacionalnih, pripadnike nacionalnih manjina nego je posredno na taj način tražio i poboljšanje standarda i položaja djece nacionalnih manjina u hrvatskom obrazovnom sustavu i u društvu. Međutim, potpuno je jasno, u ovom Saboru već dva dana, tri, apsolutno kada se spomene za vas očito sveto ime Glunčić tu rasprava prestaje, rasprava se guši. Meni se neki dan sam morala moliti za poslovničku propisanu stanku da bih progovorila o tome. Dva puta pokušavamo održati sjednicu Odbora za obrazovanje, čim se otvori i spominje ime Glunčić, nema sjednice, ne biraju se članovi nacionalnog odbora zbog toga. Danas također kada je kolega Maras samo spomenuo G odmah to blokirate. Pa zar zaista je spašavanje vojnika Glunčića važnije od dostojanstva i digniteta Hrvatskoga sabora i hrvatskog društva? Dakle nitko ovdje nema namjeru spašavati bilo koga međutim današnja tema je proračun i amandmani na proračun. I dužnost je predsjednika i predsjedavajućih ove plenarne sjednice voditi računa o tome da se poštuje Poslovnik. U ovom slučaju Poslovnik se nije poštivao i iz tog razloga sam bio dužan dati opomenu upravo zbog toga što ostalih 150 zastupnika poštuje Poslovnik. Dakle nije korektno prema njima dozvoljavati jednom da ne poštuje. Evo to su moji motivi, nikakvi drugi. Uvaženi kolega Mirando Mrsić i vi ste tražili povredu Poslovnika. Izgleda da je na djelu HDZ-ov način tumačenja Poslovnika i radite isto što je radio i gospodin Krstulović Opara već dva puta na sjednici Odbor za odgoj i obrazovanje. Prema tome ono što je kolega Maras rekao je točno. Dakle točno je da se državni tajnik ogriješio o Zakon o diskriminaciji, zabrani diskriminacije i to je točno i ovaj amandman kolege Marasa govori baš o toj djeci o kojoj je govorio državni tajnik. A činjenica je da čim se spomene državni tajnik da se odmah vadi Poslovnik, skriva se iza Odbora za Ustav i Poslovnik i radite ono što već radite 3 ili 4 dana da pokušavate da plava trava zaborava prekrije državnog tajnika Glunčića i da se o tome ne razgovara. Dakle niste rekli uopće koji je članak Poslovnika povrijeđen. … [[Upadica se ne čuje.]] Sad je kasno. Tako da vas molim uvaženi kolega Ronko imate i vi riječ, vidio sam da ste se i vi javili. Gotovo svi su rekli što su imali za reći, ja bi samo dodao da kolega Maras nije izlazio iz teme. … [[Upadica se ne čuje.]] 238. naravno 238. i da ste povrijedili taj članak 238. koji govori ustvari o tome šta to znači izlazak iz teme. Mislim da ste ovdje presuzili tim više što kolega nije izašao iz teme a stavite ruku na srce pa čete vidjeti kako ste znali puštati da se govori izvan teme što nema blage veze s mozgom. Hvala vam lijepa.

Mislim da je šteta narušavati atmosferu koja je dosada vladala ovdje u sabornici. Ja neću oduzeti riječ uvaženom kolegi Marasu ali vas molim odsada da se držimo Poslovnika i u smislu vremena i u smislu teme. Dakle to je nešto što je evo ustupak s moje strane i s obzirom na to da dosada smo jako lijepo radili molim vas da to uvažite i da ne idemo u daljnja zaoštravanja niti u daljnje provokacije. Kolega Pernar izvolite. Hvala gospodine Jandroković. Pa ja sam zapravo upravo htio vama predložiti taj kompromisni prijedlog i drago mi je da ste ga prihvatili i eto nastavljamo dalje.

Mislim da nismo glasovali o amandmanu broj 60., to je amandman uvaženog kolege Marasa pa vas molim da pristupimo glasovanju. Konstatiram da taj amandman nije dobio dovoljan broj glasova, dakle nije prošao pa prelazimo na idući amandman to je amandman broj 61. uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Amandman se ne prihvaća jer će se izmijenjenim Zakonom o doprinosima doprinosi za osiguranje učenika i studenata na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi za 2017. godinu obračunavati i plaćati u siječnju 2018. po izmijenjenim nižim stopama i osnovici te sredstva nije bilo potrebno planirati za 2017. godinu. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Iako je teško u ovakvoj atmosferi slobodno obrazlagati i davati argumente jer znaš da te jedna riječ može koštati opomene i izbacivanja iz saborske, sa saborske sjednice ja ću pokušati ostati dosljedan i obrazložiti na svoj način zašto mislim da ovo jednostavno nije u redu i zbog čega mislim da ta sredstva moramo planirati iz našeg proračuna a to je zbog toga što je važnost dualnog obrazovanja u Hrvatskoj od neprocjenjive važnosti. Mi smo o tome pričali, pričamo, svi se ministri u to kunu, govore škole moraju također i učenici moraju svoje obrazovanje stjecati i na radnom mjestu, odnosno na budućem radnom mjestu i na taj način biti konkurentniji i imati bolje iskustvo i znanje ali kada treba osigurati sredstva onda tih sredstava nema. I vrlo je zanimljivo vidjeti gdje ovaj proračun povećava sredstva a gdje ih smanjuje. Kada gledamo ovo, znači ovdje se svodi, sredstva se svode na 0, ja vjerujem da će ministar reći ili netko iz Vlade da će se koristiti sredstva EU, socijalnog fonda itd. ali ja mislim da mi ne smijemo zanemariti sredstva iz našeg proračuna pogotovo kada vidimo da smo odlučili u obranu uložiti nekoliko stotina milijuna kuna više a u obrazovanje i u naše učenike ne ulažemo gotovo niti kune više. I sa te strane tražim glasovanje i tražim da svi zastupnici u ovom Domu vode računa o budućim generacijama i obrazovanju naše djece pogotovo ono koje je vezano uz dualno obrazovanje.

Hvala vam. Amandman nije prošao pa prelazimo na idući, to je amandman broj 62. uvaženog kolege Gordana Marasa. Amandman je neispravan jer predloženo povećanje nije jednako predloženom smanjenju što nije u skladu sa člankom 38. stavkom 2. Zakona o proračunu. Nadalje, detaljnom analizom broja korisnika za koje je potrebno osigurati sufinanciranje udžbenika utvrđeno je da su postojeća sredstva dovoljna za sufinanciranje udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola sukladno postojećim propisima. Izvolite. Ja se ispričavam, došlo je do nenamjerne pogreške 700 tisuća kuna ne odgovara, ali sam siguran da ne bi bio prihvaćen amandman ni da je bilo točno. Ja nisam zadovoljan sa time da u Hrvatskoj postoji velika nejednakost, da neki gradovi i općine subvencioniraju učenike svoj djeci, neke nikome i sa te strane u pravilu su to bogatiji krajevi Hrvatske koji imaju novaca da bi subvencionirali udžbenike svojoj djeci. Znači imamo užasnu nelogičnost u Hrvatskoj, da u bogatijim dijelovima zemlje se sve subvencionira, a tamo gdje nema novca, gdje su ljudi siromašni odnosno općine siromašne tamo se ne subvencionira gotovo pa ništa.

Mislim da to kao zastupnici, a vi kao ministar morate na tome posebno inzistirati i ne vidim tko bi bio uopće protiv toga amandmana da se o njemu glasa, jer kažem nije pravedno da u nekoj maloj općini u Gorskom kotaru ili Lici nemaju djeca za udžbenike, a u drugim dijelovima Hrvatske gdje imamo više novaca oni te novce dobijaju.

A meni je posebno žao jer vidim suosjećanje kod nekih zastupnika u HDZ-u što ne mogu glasati o ovom amandmanu jer sam siguran da kada bi imali priliku da bi stisnuli i glasali bi za, da se omogući. Evo vidim tamo gospodin Milinović bi glasao sigurno za ovaj amandman kada bi imao priliku. Uvaženi kolega Peđa Grbin.

Povrijeđen je članak 212. Dakle, članak 38. stavak 2. Zakona o proračunu govori o tome da se amandman može na proračun podnijeti samo ako je istovremeno predviđeno smanjenje sredstava

Dakle, povećanje koje je predmetnim amandmanom predloženo je manje od onog smanjenja što znači da je predmetni amandman podnijet u skladu sa člankom 38. stavak 2. i nema nikakve zapreke da se o njemu glasuje čime ćemo uvaženim kolegama iz HDZ-a koji su upravo izrazili želju da za njega glasuju to i omogućiti. Pa dobro, moram priznat da je objašnjenje logično. Ako je prijedlog manji nego što je bio onda mi možemo pristupiti glasovanju. Evo šansa za kolegu Marasa. Molim vas pristupimo glasanju.

Na žalost amandman ipak nije prošao. Pa prelazimo onda na amandman broj 63. uvaženi kolega Željka Jovanovića i Damira Tomića. Izvolite ministre. Amandman se ne prihvaća jer nije u skladu sa člankom 38. stavkom 3. Zakona o proračunu kojim je propisano kako predloženi amandmani ne smiju biti na teret već ranije preuzetih obveza. Nadalje, predložena su sredstva dovoljna za planirane aktivnosti u 2017. godini. Ministarstvo znanosti, obrazovanja kontinuirano sufinancira izvan nastavne aktivnosti osnovnih škola, a te se aktivnosti financiraju iz nekoliko izvora financiranja koje su već ranije obrazloženi u ranijim amandmanima. Imamo prvo povredu Poslovnika. Ali pretpostavljam da je to ona ista koja je bila i zadnji puta? Jel' tako? Članak 212. u vezi sa člankom 201. Dakle, u proračunu za 2016. godinu o kojem smo glasovali prije, odnosno sa izmjenama i dopunama o kojima smo glasovali prije mjesec dana utvrđeno je da se za vjerske zajednice po ovom sporazumu, znači za katoličku crkvu isplaćuje 285 milijuna kuna. Taj proračun je izrađen na potpuno istim premisama. To je Međunarodni ugovor sa Vatikanom koji predviđa da se broj, odnosno iznos sredstava uređuje na način da se broj župa pomnoži sa brojem dva, sa prosječnom plaćom bruto u Republici Hrvatskoj i sa brojem mjeseci. Dakle, Vlada RH autonomno odlučuje da li se o nekom amandmanu može glasovati ili neće na temelju brojki koje su krive i o kojima mi ne možemo ovdje raspravljati. Hvala. To je vaša ocjena. Ja smatram da tu nema povrede Poslovnika, tako da opet se možete obratiti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ja ću odmah obrazložiti i sljedeći amandman da skratim priču, jer se radi o izvan nastavnim aktivnostima u osnovnim školama. A sljedeći su srednje škole i visoko obrazovanje. Dakle, to je jedan od vrlo kvalitetnih oblika rada u školama i šteta je ne omogućiti kvalitetniji rad koji onda osigurava usvajanje znanja, stjecanje vještina i kompetencija, koji pomaže učenicima da po izlasku iz škole imaju bolje rezultate, da ostvaruju bolje rezultate na PISA testovima, te je potrebno ta sredstva povećati i zbog toga žalim što to ministarstvo nije učinilo. Dakle, prvo glasovanje o amandmanu broj 63. Molim vas da glasujemo. Konstatiram da amandman broj 63. nije dobio dovoljan broj glasova. Prelazimo na amandman broj 64. Znači samo stav ministarstva. Dakle, ministarstvo sa istim obrazloženjem predlaže da se ne prihvati amandman. Molim vas onda glasovanje oko amandmana broj 64.

Konstatiram da niti ovaj amandman nije dobio dovoljan broj glasova, pa prelazimo na amandman broj 65. istih zastupnika. Izvolite ministre. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dovoljna za planirane aktivnosti u 2017. godini. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira programe triju privatnih alternativnih osnovnih škola s ciljem njihove afirmacije povećanja odgojno-obrazovne raznolikosti u Hrvatskoj i većega izbora za roditelje i djecu. Svake godine ministarstvo osigurava iznos sukladno broju upisanih učenika što u školskoj godini 2016.-2017. iznosi oko 60 tisuća kuna mjesečno. Žao mi je što ministar ne prihvaća ovaj amandman koji nije pretežak financijski, dakle tražio sam povećanje sa 642 tisuće na milijun i 142 tisuće kuna. Naime, nije točno da su sredstva dostatna, te tri škole u Hrvatskoj u Rijeci i Zagrebu imaju kroničnu nestašicu novca i na štetu i teret roditelja koji moraju iz svog džepa izdvajati sredstva da bi njihova djeca mogla ići u školu koju su oni odabrali. Taj problem traje već godinama i iz godine u godinu predstavnici ovih škola traže da im se ta sredstva povećaju tako da iznos koji je predviđen nažalost sigurno nije dostatan.

Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Prelazimo na amandman broj 66 zastupnika Željka Jovanovića i Damira Tomića. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dostatna za planirane aktivnosti u 2017. godini. Uvažavajući činjenicu da je za nastavak razvoja i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira osiguran projekt i izravna dodjela sredstava Ministarstvu znanosti i obrazovanja pod nazivom Uspostava i upravljanje registrom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kao potpora radu sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira koji se provodi u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 11 milijuna i 400 tisuća kuna u razdoblju od dvije godine od 1. srpnja 2016. do 1. srpnja 2018. godine. Žao mi je što se ne prihvaća ovaj amandman iz jednostavnog razloga što Hrvatski kvalifikacijski okvir predstavlja reformski paket koji treba drastično unaprijediti kvalitetu obrazovnog procesa u RH i približiti naše kvalifikacije europskim kvalifikacijama. Ja znam da postoje sredstva iz europskog fonda namijenjena za provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, ali su potrebna i sredstva u državnom proračunu koja bi osigurala sve one mjere koje su potrebne da bi Hrvatski kvalifikacijski okvir zaista zaživio pa tražim glasanje.

Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. vlada ne prihvaća amandman jer nije u skladu sa člankom 38. stavkom 3. Zakona o proračunu kojim je propisano kako predloženi amandmani ne smiju biti na teret već ranije preuzetih obveza. Nadalje, predložena sredstva dostatna su za planirane aktivnosti u 2017. godini, a šire obrazloženje izneseno je u prethodnom amandmanu. Dakle gospodine potpredsjedniče, ne mogu prihvatiti ovo obrazloženje da nije u skladu da propisima zato što su neki kolege već skidale sa ove stavke dakle narečene sredstva i glasalo se. Prema tome mislim da je amandman pravovaljan budući da se glasalo i ostalima koji su također bili na ovu stavku. A dovezat ću se samo na kolegu Jovanovića i reći da u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru o tome gdje zaostajemo u implementaciji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira dobrim dijelom i zbog potpuno neiskorištene prošle godine bih mogao pričati cijeli dan, a ne dvije minute.

budući da je logično ono što ste predložili, a i postoji presedan prije glasovat ćemo o tome. Molim vas pristupimo glasovanju tko je za ili protiv. Konstatiram da amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Sljedeći amandman broj 68 Kluba zastupnika HNS-HSU-a. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dostatna za planirane aktivnosti u 2017. godini. Prema broju djece, a sukladno odredbama članka 7. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnoga proračuna i mjerilima sufinanciranja programa Predškolskoga odgoja i naobrazbe, propisan je način raspolaganja sredstvima državnog proračuna za programe javnih potreba u području predškolskoga odgoja i obrazovanja. Tako je određen iznos od 20 kuna po djetetu za nabavu didaktičkih sredstava i stručno usavršavanje odgojitelja koji rade s tom djecom kroz osam rata godišnje od 1. listopada do 31. svibnja. Prateći potrebe sve djece oko 40 tisuća djece godišnje prolazi program predškole, osigurana su dostatna sredstva za 2017. godinu. Zahvaljujem. Poštovani ministre, pa evo sredstva nisu dostatna i kapaciteti nisu dostatni. Radi se o Dječjem vrtiću u Oroslavlju za kojeg postoji svi papiri i građevinska dozvola izgrađen je projekat. Naime, konkretan vrtić ima kapacitet za 40 djece, a u tom vrtiću je njih 70. znači njihova garderoba je pretvorena u jednu prostoriju da bi djeca imala gdje biti, stvari im se nalaze svagdje po vrtiću i stvarno grad Oroslavlje posjeduje jednu veliku potrebu za novim vrtićem jer imaju potrebu za preko 120 djece. Znači, roditelji se moraju snalaziti na raznorazne načine jer nažalost njihov vrtić nema dovoljne kapacitete. Pristupamo glasovanju. Spomenuti amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Prelazimo na amandman broj 69 Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dostatna za planirane aktivnosti u 2017. godini, a šire obrazloženje slično je prethodnom amandmanu. Pa evo ovaj put se radi o općini Sveti Križ Začretje, da vas upoznam, to je jedna od rijetkih općina u Krapinsko zagorskoj županiji ima veći broj rođenih nego što ima umrlih.

Postoji projekat koji bi trebalo financirati. Nažalost, općinski proračun nije dovoljan da bi se moglo taj projekat iznijeti do kraja i tražim glasanje o amandmanu. Molim vas pristupimo glasanju.

Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Prelazimo na amandman broj 70 Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dostatna za planirane aktivnosti u 2017. godini, a obrazloženje je slično kao i u prethodna dva amandmana. Ovaj put se radi o jednoj maloj općini koja se zove Novi Golubovec. Spomenuta općina ima strašnu lošu cestovnu i komunalnu infrastrukturu i nema uopće nikakvog prostora za djecu. Znači, ne postoji vrtić. Roditelji koji odlaze na posao imaju jako velikih problema oko snalaženja tko će im čuvati djecu, gdje će im čuvati djecu, a i cijeli taj dio županije u biti nema niti jedan vrtić i molim glasanje.

Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dostatna za planirane aktivnosti u 2017. godini, a šire obrazloženje slično je kao i u prethodna tri amandmana. U ovom amandmanu radi se o općini Mihovljan u kojoj je planiran vrtić i tzv. mala kuća za djecu s poteškoćama u razvoju. Naime, ne postoji u bližoj i daljnjoj okolici nikakav prostor gdje bi djeca s poteškoćama u razvoju mogla ići u vrtić i gdje bi ona i kasnije mogla se družiti i biti u društvu međusobnom. Tako da je pripremljen jedan projekat gdje postojeći stari dvorac se planira rekonstruirati, s time da je projekat poprilično velik što se tiče iznosa. Općina nažalost svojim malim proračunom nije u mogućnosti taj vrtić izgraditi i zbog toga se traži pomoć države da bi djeca s poteškoćama u razvoju imala jednaku i bolju priliku jer nažalost mnogi roditelji su prisiljeni svoju djecu voditi u Zagreb.

Prelazimo na amandman broj 72 Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a. Amandman se ne prihvaća sukladno članku 38. stavku 1. Zakona o proračunu zato što sve izmjene i dopune koje Sabor prihvati putem amandmana na predloženi državni proračun i projekcije ne smiju prijeći utvrđenu svotu dopuštenog manjka državnoga proračuna i projekcije. U ovom slučaju smanjenje izdataka uz istodobno povećanje rashoda državnoga proračuna dovelo bi do povećanja dopuštenoga manjka. Isto tako predložena sredstva koja su iz proračuna predložena za planirane aktivnosti u 2017. godini su dostatna.

Postoji zemljište koje je u vlasništvu općine. Također postoji problem sa općinskim proračunom i nužno im je potreban vrtić. Prelazimo na amandman broj 73 zastupnice Sabine Glasovac. Izvolite. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su planirana sredstva u 2017. godini dostatna te su sukladna dinamici i visini obveza za sufinanciranje koje je preuzelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja u odnosu na ovaj kapitalni projekt. Projekt sufinanciraju Grad Zadar i Ministarstvo za demografiju, obitelj i mlade i socijalnu politiku te je do 2011. godine u ovaj projekt uloženo preko 40 milijuna kuna, a predložena sredstva dostatna su za dovršetak ovoga projekta. Ministre, u pravu ste kada kažete da su u ovaj projekt do sada uložena 45 milijuna kuna, ali ta sredstva su uložena u periodu između 2007. i 2011. godine od trenutka polaganja kamena temeljca do zaustavljanja radova. Znate i sami zašto, sad ne bih htjela ulaziti u politiku, ne bih htjela na tome vraćati se u povijest, kakvi su ugovori potpisivani, što se tu dogodilo, ali ono što moram reći da je taj Centar za odgoj i rehabilitaciju djece, mladih i odraslih osoba sa teškoćama u razvoju iznimno bitan projekt za grad Zadar. I ukoliko se planira nastaviti sa radovima, odnosno raspetljati pravnu zavrzlamu uz pomoć državnog odvjetništva onda smatram da bismo trebali izdvojiti, odnosno ubrzati dinamiku i izdvojiti više sredstva za taj centar, utoliko više što je centar izgrađen u naravi 90% I kada bi se počelo sa radovima sutra nema nikakve prepreke da se u godinu dana ako osiguramo ova sredstva mi dio grad Zadar što je spreman i treće, drugo ministarstvo koje sudjeluje u sufinanciranju nema nikakvog razloga da dječica koja već čekaju na ovaj centar 9 godina ne usele u njega do kraja ove Sukladno praksi koju smo uveli dopustiti ću glasovanje. Vi tražite glasovanje? [[Upadica: Tražim glasovanje.]] Da, dobro, dozvoliti ćemo glasanje, molim pristupite glasanju. Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Prelazimo na amandman br. 74.

U ovom slučaju smanjenje izdataka uz istovremeno povećanje rashoda državnog proračuna dovelo bi do povećanja dopuštenog manjka. Nadalje, odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nije predviđena obveza osiguravanja sredstava za ove namjene u državnom proračunu RH niti je Vlada RH sukladno članku 44. Zakona o proračunu za navedene rashode donijela odluku o višegodišnjem zaduživanju na teret državnoga proračuna. Pa ne znam zbog čega nećemo glasovati ali ja se ispričavam evo svim kolegama i kolegicama što ponovno moramo tu govoriti o javno-privatnom partnerstvu. Naime, bila sam uvjerena da će u ovom proračunu ta sredstva biti predviđena kao što je bilo i u projekciji proračuna za 2017. godinu. Međutim ja neću prestati o tome govoriti jer ne želim da budu kažnjene moja Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, moj Ludbreg i sve ostale, odnosno sve ostale jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine u kojima su izgrađene škole po ovom modelu.

Sljedeći amandman je br. 75. zastupnika Željka Jovanovića, Marija Habeka, Damira Tomića i Domagoja Hajdukovića. Amandman se ne prihvaća jer nije u skladu sa člankom 38. stavkom 3. Zakona o proračunu kojim je propisano kako predloženi amandmani ne smiju biti na teret već ranije preuzetih obveza. Nadalje, odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nije predviđena obveza osiguravanja sredstava za ove namjene u državnom proračunu RH niti je Vlada RH sukladno članku 44. Zakona o proračunu za navedene rashode donijela odluku o višegodišnjem zaduživanju na teret državnoga proračuna. Opet sukladno onoj praksi koja je uvedena dozvoliti ćemo glasovanje ali naravno obrazloženje je tu. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre. Evo kao što je moja kolegica već prije spomenula taj isti problem ja ću ga ponoviti jer dva put je dvaput. Vaš bivši vođa Ivo Sanader je obećao još davno da će taj problem u Varaždinskoj županiji riješiti no on je samo to obećao po starom dobrom običaju HDZ-a.

A vi sada želite ponovno ukinuti te sporazume i onemogućiti djeci da idu u jednosmjensku nastavu. Radite ono što ne bi trebali raditi a to je da pokazujete snagu na onim najslabijima a svi govorimo o tome da nam je obrazovanje itekako bitno. Vi ćete ovim postupkom onemogućiti djeci da idu svi zajedno u jednosmjensku nastavu, da svi zajedno idu u školu i da nemaju dvosmjensku nastavu i tražim glasanje o tom amandmanu. Kao što sam rekao, dozvoliti ćemo glasovanje jer je drugačije nego ona prethodna situacija. Molim vas glasujte. Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Sljedeći amandman je br. 76. zastupnika Gordana Marasa. Amandman se ne prihvaća iz razloga što odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nije predviđena obveza osiguravanja sredstava za ove namjene u državnom proračunu RH niti je Vlada RH sukladno članku 44. Zakona o proračunu za navedene rashode donijela odluku o višegodišnjem zaduživanju na teret državnoga proračuna. Izvolite uvaženi zastupnik Maras. Hvala lijepo gospodine ministre. Pa mi vas upravo to i tražimo da predvidite sredstva. Ne možete vi obrazložiti da je nemoguće prihvatiti amandman zato jer niste predvidjeli sredstva. Znači mi tražimo od vas da ih predvidite a kada ste rekli da li je Vlada ili nije Vlada preuzela obvezu financiranja 32 projekata u Varaždinskoj županiji, jedan u Koprivničko-križevačkoj županiji ne znam da li vi mislite da kolega Jovanović s moje desne strane nije bio član Hrvatske vlade? Znači 2013. godine kada je on potpisao sporazum on je to napravio kao ministar Hrvatske vlade i Vlada je stala iza tog projekta. E sada, zbog čega vi u HDZ-u se ponašate kao da ničega prije vas nije bilo i zbog čega gledate na način gdje smo mi tu može sve, a gdje nas nema neće biti ništa. To nije pravedno prema građanima Varaždinske županije i Koprivničko-križevačke županije. I zbog toga tražimo od vas da ovim amandmanom i svim ostalim amandmanima jer ih ima još po pitanju javno-privatnog partnerstva da vratite te projekte za koje vidite ovo znači vi imate mogućnost otvoriti školu i dvoranu gdje će 45% sredstava osigurati netko drugi. Znači županija ili grad umjesto da iskoristite tu mogućnost i postanete heroj Varaždinske županije vi nekoristite to nego kažnjavate građane te županije isto kao šta kažnjavate sve one koji se ne slažu sa stavovima vašeg državnog tajnika Glunčić koje je izrekao proteklih nekoliko dana. Dat ćemo na glasovanje iako ne zadovoljava uvjete.

Amandman nije dobio potrebnu većinu glasova. Slijedeći je amandman broj 77. uvaženog zastupnika Stjepana Kovača. Amandman se ne prihvaća iz razloga što odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nije predviđena obveza osiguravanja sredstava za ove namjene u državnom proračunu RH niti je Vlada RH za navedene rashode donijela odluku o višegodišnjem zaduživanju na teret državnoga proračuna. Dodajem uz to ako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta svojedobno preuzelo određeni sporazum Ministarstvo financija u istoj toj Vladi nije dalo odobrenje za to. Također smanjenjem iznosa na aktivnosti javni i međumjesnih prijevoza učenika dovelo bi se u pitanje provedba programa Vlade o sufinanciranju i financiranju javnoga međumjesnog prijevoza koji obuhvaća oko 75 tisuća učenika srednjih škola. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre ne bi se složio s vama tim više nije točno velite da Vlada nije dužna a niti ministarstvo nije predvidjelo. Mi smo i prošle godine evo na račun grada znači iz svojeg proračuna napravili jednu takvu dvoranu u naselju, prigradskom naselju koje spada pod Grad Čakovec. Ostala nam je još dvorana u Kuršancu gdje je 60% djece polazi pripadnika Romske nacionalne manjine. Grad više nema sredstva da se zadužujete pa recite čija je obaveza obrazovanje? Ja mislim da obrazovanje u Hrvatskoj osnovnoškolsko obavezno i da se trebaju stvoriti svim učenicima jednaki uvjeti za obrazovanje bez obzira u kojem djelu Hrvatske se nalazili. I da je to baš obaveza vašeg ministarstva. A ovo gdje sam vam naveo da se može skinuti znači to ne treba nikakvo dodatno zaduživanje kao što ste vi rekli i nije predviđeno slažem se, ali se ne slažem da je potrebno dodatno zaduživanje. Jer kao što sam napisao planiranu stavku povećali ste u odnosu na 2016. godinu za 2,3% a boljom provedbom javne nabave mogu se ostvariti uštede. To znamo svi koji rade i u lokalnoj samoupravi i koji se bave javnom nabavom kad raspišete neki javni natječaj uvijek od onih predviđanih cijena dobijete čak do 10% i manje iznose. Ljudi se bore za posao i žele raditi posao pa stavljaju i manje cijene a u proračunu je za to predviđeno 289 milijuna. Ako skinete, ne morate 10% već vidite da je dovoljno za ovaj amandman koji sam uložio, samo je pitanje da li ova Vlada ima volje i želje da bude što kvalitetnije obrazovanje u RH i da sva djeca imaju jednake uvijete za obrazovanje.

Slijedeći amandman broj 78. uvaženog zastupnika Vedrana Babića. Amandman se ne prihvaća jer nije u skladu s člankom 38. stavkom 3. Zakona o proračunu kojim je propisano kako predloženi amandmani ne smiju biti na teret već ranije preuzetih obveza. Nadalje, odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nije predviđena obveza osiguravanja sredstava za ove namjene u državnom proračunu RH niti je Vlada RH za navedene rashode donijela odluku o višegodišnjem zaduživanju na teret državnoga proračuna. Hvala lijepo potpredsjedniče.

Nadalje općine i gradovi u kojima se treba izvršiti ovaj projekt su također podržale participirati financijski projekt javno-privatnog partnerstva i poboljšanje školstva bi se trebalo, znači odraziti u gradovima, općinama bez obzira da li je na vlasti HDZ, SDP, HSS ili su gradonačelnici ili načelnici nezavisni. Razočaran jesam što je zaustavljen, što su zaustavljeni projekti javno-privatnog partnerstva pogotovo u mojoj županiji gdje je pomoć države itekako potrebna. A čudim se što ovaj amandman danas nije u skladu sa zakonom, a prije godinu dana kad smo donosili proračun o istome je bio i nije bio naveden kao problematičan u tom smislu. Ja ću dati da glasate o amandmanu. Molim vas glasujte. Konstatiram da nije amandman dobio dovoljan broj glasova. Sljedeći amandman je uvaženog zastupnika Stjepana Kovača broj 79. Amandman se ne prihvaća iz razloga što bi se smanjenjem iznosa na aktivnost javni međumjesni prijevoz za učenike dovela u pitanje provedba programa Vlade o sufinanciranju i financiranju javnoga međumjesnog prijevoza koji obuhvaća oko 75000 učenika srednjih škola. Uvaženi potpredsjedniče, ministre mislim da se ništa ne bi dovelo u pitanje, samo treba malo dobre volje i sve bi se to dalo napraviti. Ne mora se skinuti iz ove stavke koju sam napisao, već su i prije moji kolege spominjali ako pogledate Ured predsjednika, Ured za protokol, podršku rada Vlade, Vlada Republike Hrvatske ima povećanje 154,4% Mi ovdje pričamo o Centru za odgoj, pričamo o milijunima 150,4% povećanje samo na Vladi. Tu pričamo o djeci s teškoćama. Grad Čakovec je uložio određena sredstva 18 milijuna kuna do sad. Znači kompletnu dokumentaciju, također smo dali zemljište za to. Doveli infrastrukturu. Ne znam zašto su djeca u Međimurju manje vrijedna za ovu Vladu i zašto se ne nađe sluha da se takvo što ne napravi, jer na žalost grad Čakovec i zajednica ne mogu to napraviti sami, a to je jedina takva zgrada na području cijele Međimurske županije. Znači, gdje polaze djeca sa teškoćama u razvoju. U njoj je trenutno 185 polaznika. Ta djeca na žalost ručaju na hodniku dok mi ovdje fino se gostimo, premijer si slaže nove urede da mu bude ljepše u Vladi 4 godine, a djeca vam jedu na hodniku. To je žalosno i poražavajuće! I žao mi je što moj kolega iz redova HDZ-a trenutno telefonira, to njega ne zanima. I za prijašnju odluku saborski zastupnik Horvat iz Međimurja je glasao protiv. Žao mi je što nema lokal patriota, što ne glasaju za lokalne projekte, jer to nije za mene. To je za cijelu lokalnu zajednicu bitno. bih molio kolege da se u obrazloženjima svojih amandmana ne spominju imenom druge kolege, druge stranke itd. To nije pristojno u najmanju ruku. Pristupit ćemo glasovanju.

Prelazimo na amandman broj 80. uvaženog zastupnica Gordana Marasa. Amandman se ne prihvaća iz razloga što odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nije predviđena obveza osiguravanja sredstava za ove namjene u državnom proračunu, niti je Vlada Republike Hrvatske za navedene rashode donijela odluku o višegodišnjem zaduživanju na teret državnoga proračuna. Samo bih podsjetio da je ta odredba u zakon unesena 2001. godine i da je u rujnu ove godine nalaz Državne revizije izrijekom uputio na nemogućnost da se s te stavke onda prema ovom zakonu financira, izdaju sredstva iz državnog proračuna. Pa upravo zato mi vas i imamo da ispravite te nedostatke u odluci ili u odlukama i da provedete ono šta je i županija i 11 općina, odnosno 11 objekata nekoliko gradova i općina šta su prihvatili, a prihvatili su to da će se graditi 11 objekata.

11 objekata. Šta tu ima loše i zbog čega se to obustavlja? Zbog čega nije moguće izdvojiti u zajedničkom projektu županije, grada i općine da se napravi 11 ovakvih objekata. Žao mi je što nema Janice Kostelić ovdje jer se radi o sportskim objektima kako bi naša djeca imala tu osnovnu infrastrukturu. Ali se može dati novac za Andreja Plenkovića, za Kolindu Grabar Kitarović i za tune, za losose pardon. Ali ima ona i tune vjerujte mi. Ali se može dati novac za sve one kojima se povećava proračun, a za koje se proračun ne bi trebao povećati. I sa te strane želim vam reći u ovih 11 škola s obzirom da vi nećete se uporno referirati na Glunčića. A sada mi je jedan roditelj poslao poruku i rekao pitaj ministra, moja kćer ima sve petice, dijete je sa posebnim potrebama. Da li se ona uklapa u kriterije Barišića i Glunčića?

Kolega Maras ono što ste pokušavali učiniti sa mojim prethodnikom na ovom mjestu sada očito pokušavate sa mnom, izvesti estradu i šou ovdje od nečeg što svi drugi ozbiljno rade ovdje, uključujući i vaše kolege iz vaše stranke. Prema tome nemojte sa mnom raspravljati. Ja vas lijepo molim da se držite vremena i vi ste već dvije opomene dobili. Ja se uopće neću ustručavati vas isključiti sa sjednice. Vi vjerojatno to želite jel onda bi vaš šou ispao još zanimljiviji za medije, ja vam to ću trudit se ne priuštiti. Sada ćemo glasovati o amandmanu broju 80 zastupnika Marasa. Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Prelazimo na amandman broj 81 uvaženog zastupnika Željka Jovanovića. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dostatna za planirane aktivnosti u 2017. godini, sukladno postojećim propisima i ugovornim obvezama. Sa predloženim amandmanom samo sam predložio da iznos bude jednak kao što je bio i prošle godine, stoga sumnjam da su sredstva dostatna i tražim glasanje.

Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Hvala. Sljedeći amandman je broj 82 uvaženog zastupnika Mire Bulja. Amandman se ne prihvaća iz razloga što odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nije predviđena obveza osiguravanja sredstava za ove namjere u državnom proračunu RH već u proračunu osnivača i nositelja sufinanciranja odnosno županija i gradova. Isto tako na stavci kapitalne investicije u osnovnom školstvu financira se dovršetak preostalog projekta u gradu Splitu i to sufinanciranje izgradnje Osnovne škole Pazigrad, a za koji je preuzeta ugovorna obveza i ishođena suglasnost Vlade RH za višegodišnje zaduženje na teret državnoga proračuna. Osnovna škola fra Pavla Vučkovića je dokaz kako sve vlade prethodne daju obećanja, a očito i nisu imali niti namjeru ispuniti niti su imali namjeru to odraditi u cetinskome kraju. Naravno da će dolaziti buduće vlade ali je činjenica da je projekt za Osnovna škola fra Pavla projektna dokumentacija platilo ministarstvo tri milijuna kuna što znači da je to u konačnici prethodnim vladama bačeno u vjetar, s tim da je bilo u proračunu za 2016. godinu u iznosu od dva milijuna i 100 tisuća kuna. Osobno sam inzistirao na tome, tada je mogla biti u proračunu, druge škole u Splitu na Pazigradu mogu biti, ali je činjenica da županija igra ušpade naravno jer mora zadovoljiti interese gdje su njihovi na vlasti stranačke kolege. Činjenica je da ministarstvo nije kontroliralo taj projekat kao ni grad i jednostavno se dogodilo od planiranoga projekta koji je bio planiran 50 milijuna kuna da imamo 118 milijuna kuna projektnu dokumentaciju za gotov projekat. Smatram da ima prostora u Sinju imamo i prazne vojarne imamo i ovu dokumentaciju da na ovoj poziciji ostanu ova sredstva ali 2006. godine ministra Primorca kada uz dane alke i svi slijedeći ministri su dolazili poglavito za Sinjsku alku i obećavali ovaj projekat, nažalost nikada ništa. Od vas ministre i na sutrašnjem sastanku gdje ćemo biti i ministarstvo i ministar imovine i vi i grad Sinj i županija da će se pronaći rješenje i molim vas da glasate za ovaj amandman isključivo iz toga da se vidi vjerodostojnost svih vlada koje umanjuju narod Sinja cetinskog kraja, Dalmatinske zagore, Like i svih ostalih. Molim glasujmo za amandman broj 82.

Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Amandman se ne prihvaća iz istog razloga što odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nije predviđena obveza osiguravanja sredstava za ove namjene u državnom proračunu RH, već u proračunima osnivača i nositelja sufinanciranja odnosno županije i gradova. Dodao bih slično kao i u prethodnom amandmanu obrazloženje, da je bilo u ovoj godini predviđena sredstva koja su upravo upozorenjem nalaza Državne revizije osporena zakonitost korištenja sredstava za tu namjenu, a kao što je rekao uvaženi zastupnik gospodin Bulj, upravo Ministarstvo znanosti i obrazovanja traži načina ako već ne može iz ove stavke protivno zakonu postupati da pomogne zajedno s drugim ministarstvima da se ovo pitanje riješi na zadovoljavajući način. Ohrabren rezultatima prošlog glasanja gdje je falilo samo 10 glasova za pet milijuna kuna što bi bio pogodak u sridu, sada imamo priliku barem pogoditi u dva za školu u Sinju. Dakle mi smo tražili, gospodin Bulj je tražio pet milijuna kuna i dobio 49 glasova. Znači da bi za dva milijuna kuna se moglo skupiti 60 glasova koliko je potrebno i to bi bio pogodak u dva.

Poštovani ministre, normalno da nismo zadovoljni vašim odgovorom. Ova sportska dvorana počela se graditi 2015. godine. Općina Orehovica iz svog skromnog proračuna osigurala je zemljište i osigurala je sredstva za prvu fazu.

Općina ima premali proračun. 2014. godine se nakon toga krenulo sa izgradnjom sljedeće faze, složeni su zidovi, složen je krov. Dalje novaca nema. To je sportska dvorana za općinu Orehovica, za osnovnu školu Orehovica, za školu u kojoj polaze 300 učenika odnosno točno 292 učenika od kojih je 155 Roma. Općinu koja ima 2700 stanovnika, 600 Roma, 500 ljudi koji su na radu van općine i van države. Molim glasanje. Molim vas pristupimo glasovanju. Prelazimo na amandman broj 85 Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a. Izvolite. Amandman se ne prihvaća sukladno članku 38. stavku 1. Zakona o proračunu zato što sve izmjene i dopune koje Sabor prihvati putem amandmana na predloženi državni proračun i projekcije ne smiju prijeći utvrđenu svotu dopuštenoga manjka državnog proračuna i projekcija. U ovom slučaju smanjenje izdataka uz istovremeno povećanje rashoda državnoga proračuna dovelo bi do povećanja dopuštenoga manjka. Nadalje, planirana sredstva u 2017. godini dostatna su i sukladno dinamici i visini obveza za financiranje koje je preuzelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Uvažena zastupnica Topolko će nam dati obrazloženje, ali nemamo glasovanja o ovome. Poštovani ministre, ja vas pozivam da vi dođete posjetiti Osnovnu školu Vladimira Nazora u Pribislavcu. Osnovnu školu koja nastavu održava u dvorcu Feštetić izgrađenom 1850. godine, dvorcu koji je 1967. godine bio rekonstruiran za potrebe škole. Vlaga uništava doslovno učionice. Između ostalog, da ne pričam sve detalje.

Smatram da ako radi ničega drugoga, bilo bi potrebno i radi one nacionalne manjine koje imamo i koje sam napomenula i u prethodnom amandmanu, koje Međimurje ima oko 10 tisuća, da je barem jedan projekat mogao biti prihvaćen. Evo ja vas još jedanput pozivam i vas i vaše suradnike da prvom prilikom posjetite i Osnovnu školu Vladimira Nazora u Pribislavcu i osnovnu školu u Orehovici da vidite kako to izgleda. Prelazimo na amandman 86 Kluba zastupnika HNS-a, HSU a. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su planirana sredstva u 2017. godini dostatna te su sukladna dinamici i visini obveza za sufinanciranje koje je preuzelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Poštovani, ovaj put se radi o Osnovnoj školi Antuna Mihanovića u Petrovskom i sredstva koja se traže su namijenjena za proširenje škole i izgradnju dvorane. Naime, nisu jedino djeca u Čakovcu ta koja moraju jesti na hodnicima i koja nemaju blagavaone. Znači, ne daj bože da je vani zima, da pada kiša, djeca jednostavno nemaju satove tjelesnog odgoja jer nemaju prostora gdje bi se tjelesni odgoj obavljao i onda improviziraju na raznorazne načine po učionicama. Ovim amandmanom bio je cilj da se proširi škola kako bi se ujedno osim sportske dvorane imalo prostora za jednosmjensku nastavu.

Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Prelazimo na amandman 87. Kluba zastupnika HNS, HSU-a.

Pa evo općina Radoboj za koju se traže sredstva je bila jedina općina u Krapinsko-zagorskoj županiji koja je svoju školsku dvoranu radila apsolutno sama i utrošila 9 milijuna kuna proračunskog novca, nakon toga se je uključila i županija koja je djelomično pomogla u izgradnji te dvorane. Sve ostale dvorane u županiji gradile su se uz pomoć države. I iz tog razloga smatramo da je opravdano da tražimo da država pomogne u proširenju škole kako bi škola bila u najsuvremenijem, opremljena sa najsuvremenijom opremom i kako bi bilo moguće da djeca pohađaju školu u jednom smjeni i kako bi imali omogućen produženi boravak što bi također pomoglo i roditeljima koji mahom rade van općine i njihova djeca nažalost poprilično vremena moraju provesti sami jer škola nema osiguran produženi boravak.

Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Prelazimo na amandman br. 88. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su planirana sredstva u 2017. godini dostatna i sukladna su dinamici i visini obveza za sufinanciranje koje je preuzelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ovaj put radi se o općini Đurmanec, naime, oni su sa izgradnjom svoje školske dvorane započeli prije 5 godina, do sada su u izgradnju školske dvorane utrošili 10 milijuna kuna, od toga je općina financirala 4 milijuna a Krapinsko-zagorska županija 6 milijuna kuna. Nažalost ovim tempom kojim ide ta izgradnja završetak te dvorane se može očekivati kroz 3 do 4 godine jer nažalost niti općinski, niti županijski proračun nemaju mogućnosti da se to završi prije. A još jedna loša okolnost je to da se izgradnja, odnosno završetak te dvorane ne može prijaviti niti na jedan natječaj iz razloga toga što je izgradnja dvorane već započela. Molim glasujmo o amandmanu br. 88. Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Amandman 89. Kluba zastupnika HNS, HSU-a. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su planirana sredstva u 2017. godini dostatna i sukladna su dinamici i visini obveza za sufinanciranje koje je preuzelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Osnovna škola Ljudevita Gaja u Krapini djeluje u zgradi koja je stara preko 100 godina. Osnovnu školu pohađa preko 700 djece i nažalost nemaju dovoljno kabineta čak niti u dvije smjene, isprepliću im se poprilično satovi. Već duže vrijeme se planira izgradnja nove škole koja bi bila prilagođena novom i modernijem obrazovanju i između ostaloga smatramo da jednosmjenska nastava je nešto što je u današnje vrijeme prijeko potrebno da postoji i da je omogućeno za našu djecu. Tražim glasanje.

Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Prelazimo na amandman br. 90. zastupnika Marka Vešligaja i doktora Siniše Hajdaš Dončića. Amandman se ne prihvaća iz razloga što odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nije predviđena obveza osiguravanja sredstava za ove namjene u državnom proračunu RH nego u proračunima osnivača i nositelja sufinanciranja, odnosno županija i gradova. Poštovani ministre da, rekli ste nije obaveza državnoga, države odnosno državnoga proračuna osigurati sredstva nego je obaveza osnivača. Osnivač je jedinica regionalne samouprave, kao što je i prije navedeno kolegica iz HNS-a je spomenula dosadašnja ulaganja bila su od strane županije i od strane općine. Međutim, što smo mi napravili sa tim prihodima, mi smo županijama, općinama i gradovima sa poreznom reformom ostavili jednu rupu od 800 milijuna kuna. I pitam ja vas otkuda sada osigurati ova sredstva za dovršetak školske, sportske dvorane. A sport je podsjetiti ću vas jedna od strateških odrednica ove Vlade. U točki 2.4 jasno kažete da će ova Vlada ulagati u veći broj manjih sportskih objekata. Nažalost sa ovime šaljemo jednu lošu poruku, šaljemo lošu poruku prema sportu, ali šaljemo i jednu lošu poruku prema cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji jer vidim da negdje ima za dovršetak takvih objekata a očito je Krapinsko-zagorska županija za vaše ministarstvo zadnja rupa na svirali.

Sada idemo na amandman 91. zastupnice Sabine Glasovac. Izvolite. Amandman se ne prihvaća iz razloga jer su odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definirale da jedan od uvjeta za ravnatelja školske ustanove mora biti i posjedovanje licencije. Rok za ispunjavanje navedenoga je 1. siječnja 2017. godine. Obzirom da nisu stvorene sve pretpostavke za ispunjenje ovoga roka Ministarstvo znanosti i obrazovanja izradilo je prijedlog nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kojim se predlaže novi rok kojim se pomiče do 1. siječnja 2020. godine. Sukladno navedenome u 2017. godini neće se provoditi licenciranje ravnatelja nego isključivo pripreme za navedene aktivnosti te se sredstva planirana u državnom proračunu za spomenute aktivnosti dostatna. Znate zašto? Mi danas završavamo sa zasjedanjem Sabora, vaš zakon taj koji je prošao javnu raspravu nije došao u ovaj Sabor i još uvijek vam je u zakonu rok 1. siječanj 2017. godine. Znači za 16 dana niti jedan ravnatelj neće moći biti izabran iz razloga što neće zadovoljiti uvjet a to je da posjeduje licencu zbog toga što ovaj Hrvatski sabor koji donosi zakone i mijenja zakone taj zakon nije promijenio, to je prvo. Drugo, zašto tražim ova sredstva i smatram da se s projektom licenciranja mora početi odmah? Imate dva gotova projekta to znate, dva modela, ostavili smo ih, radilo se na njima dugo, izaberite bilo koji ali mislim da s licenciranjem više ne možemo čekati. Ne postoji osoba u RH, posebno roditelj ili bilo tko ko je na osoban način vezan sa obrazovanjem ko vam neće reći da je potrebno podići kvalitetu upravljanja našim školama i otkloniti utjecaj politike od istih škola. To ćemo učiniti jedino na način ako ravnateljski poziv profesionaliziramo, ako kroz licence podignemo znači stručnu razinu osoba koje upravljaju školama, na taj način doprinijet ćemo i kvalitetu rada škole, boljem uspjehu učenika ali i većem povjerenju ne samo roditelja nego i cjelokupnog društva u tako iznimno važne institucije kao što su naše škole. Tražim glasovanje. Molim glasujmo o amandmanu broj 91. koji Vlada ne prihvaća. Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI. Amandman se ne prihvaća iz razloga što odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nije predviđena obveza osiguravanja sredstava za ove namjene u državnom proračunu RH nego po proračunima osnivača i nositelja sufinanciranja odnosno u proračunima županija i gradova. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre pa broj amandmana koji idu sa razine lokalne i regionalne zajednice u smislu osiguranja sredstava za izgradnju škola osnovnih ili srednjih govori u prilog tome da očito je naša zemlja precentralizirana i da lokalne jedinice naprosto nemaju dovoljno sredstava kako bi to samostalno mogli izgraditi. Ovo je primjer Srednje medicinske škole u Puli dakle koju pohađa 266. učenika koji su djelom zbog opasnosti zgrade još 2003. godine jedan dio zgrade škole napustili dok je 2010. godine učenici su u potpunosti napustili tu lokaciju zbog upravo pitanja sigurnosti. Da jedinica regionalne samouprave kao osnivač bolnica pokušala je i putem javnog-privatnog partnerstva izgraditi školu međutim zbog problema upravo privatnog partnera u tome se nije uspjelo. Zato smo i mislili da će biti sluha obzirom da gradimo novu bolnicu u Puli gdje je potreban medicinski kadar a škola doista ima velik broj učenika i jednu lijepu tradiciju da će i državna razina imati sluha za lokalnu potrebu iz razloga što se radi dakle o neophodnoj potrebi to je da definitivno najveći prioritet kad govorimo o srednjim školama na području Istarske županije. Zato bih iako ste odbili ovaj amandman, a jasno mi je odbili ste sve oporbe amandmane, to je stav Vlade ali evo molio bi ministra da ipak razmotri koja bi bila mogućnost ukoliko ne ovako direktno unutar proračuna iznaći načina da se pomogne jer kazat ću kad treba puniti proračun onda smo među prvima, a kada se nešto treba u Istru vratiti očito smo među zadnjima.

Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Prelazimo na amandman 93. zastupnika Marka Vešligaja i doktora Siniše Hajdaš Dončića. Amandman se ne prihvaća iz razloga što odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nije predviđena obveza osiguravanja sredstava za ove namjene u državnom proračunu RH nego u proračunima osnivača i nositelja sufinanciranja odnosno županija i gradova. Dopustite samo još uz ovo obrazloženje na kraju cijelog niza amandmana koji se odnose na ovu stavku da je i ovo što ste ovdje i amandmanima pobrojali pokazuje da odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju zapravo ne stimuliraju to da i ne omogućuju da decentraliziranim sredstvima osnivači županije i gradovi mogu dovoljno sufinancirati izgradnju svojih škola i volio bi da na slijedećem donošenju proračuna ili ubuduće možemo na ovoj stavci govoriti o drugačijem zakonodavnom okviru.

A ono što je zanimljivo dakle da je sukladno nekoj radnoj etici dakle Krapinsko-zagorske županije i djela sjevera dakle da Krapinsko-zagorska županija i Zlatar i tu školu 16 godina su gradili sami. Ne samo da su gradili sami već su je iz jednog bivšeg, bivše hale zapravo dakle vrlo racionalno otkupili i 16 godina sporo ko recimo Bob graditelj sami grade. Dakle, upravo ovih 3 milijuna kuna osobito u svjetlu bujanja proračuna na 6,5 milijardi kuna mislim da nije neki preveliki trošak za vaše ministarstvo. Ovako se ne mogu otet dojmu da možda zbog toga jer je u Krapinsko-zagorskoj županiji župan iz SDP-a što možda u većini gradova SDP tamo obnaša vlast, da imate malo diskriminirajući nastup ili pristup prema toj županiji. Isto tako žao mi je što ovih 3 milijuna kuna se mora pronaći u stavci gospodina Butkovića, u stambenim zgradama jer sam se stvarno trudio da u vašoj stavci nađem iznos od 3 milijuna kuna recimo za poticanje plagijata. Hvala i tražim glasanje.

Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Prelazimo na amandman 94. zastupnika Domagoja Hajdukovića, Željka Jovanovića i Damira Tomića. Izvolite. Amandman se ne prihvaća iz razloga što je člankom 1. stavkom 2. Zakona o osnivanju sveučilišta u Slavonskom Brodu od 13. listopada 2015. godine propisano da sveučilište nastaje spajanjem Veleučilišta u Slavonskom Brodu, Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentskoga centra u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku. Zakona Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera treba u instruktivnom roku od 90 dana donijeti odluku o pripajanju. Međutim, ta odluka do danas nije donesena i ona spada u autonomiju sveučilišta i može biti donesena već sutra i može se i uopće ne donijeti. Teko nakon što se navedena odluka donesene, sukladno članku 14. stavku drugom Sveučilište se može upisati u sudski registar. Bez upisa u sudski registar niti se može otvoriti nova, ne može se otvoriti nova aktivnost u državnom proračunu za financiranje redovne djelatnosti. I dodao bih na kraju da bez neovisno o tome kada će se donijeti i hoće li se donijeti ta odluka sve visoko školske ustanove u Slavonskom Brodu redovno financiraju i imaju priliku širiti lepezu svojih studijskih programa u skladu sa potrebama tržišta rada i građana Slavonskog Broda i tog dijela Hrvatske.

Mogu prihvatiti neke tehnikalije, ali generalno ne mogu reći da sam zadovoljan, ali reći ću vam i zašto. Hipotetski govorit ću Sveučilište u Osijeku tu odluku može donijeti sutra. Kad donese tu odluku što ćemo? Ne možemo sutra odmah ići u rebalans proračuna? Kako ćemo taj dio premostiti. Naime, moji kolege i ja koji smo podnijeli ovaj amandman mislili smo da se radi o omašci ministra Šustera, budući da ovu stavku ili sličnu stavku ili rezervu nije stavio u proračun. Vidimo da je ovo samo nastavak te politike, dakle da je to politika a ne omaška. Zakon o osnivanju sveučilišta u Slavonskom Brodu donesen je 25. rujna 2015.

Mislim da na taj način jačamo i Slavonski Brod kao mikro regionalno središte. A boji se da ako ovakvu politiku nastavite da stvarno imamo Šustera nakon Šustera i da stvarno šaljete poruku … [[Govornik se ne razumije.]] u hrvatsko obrazovanje … [[Govornik se ne razumije.]] a to nije dobro jer ako ovako nastavite to neće više biti retorička figura, nego činjenica.

Prelazimo na amandman 95. uvaženog zastupnika Željka Jovanovića. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dostatna za planirane aktivnosti u 2017. godini, odnosno za postupanje po zahtjevima Ministarstva financija, Porezne uprave za provjeru opravdanosti troškova za razvojne istraživačke projekte u sklopu starog programa državne potpore. Hvala lijepo. Na žalost ova sredstva nisu dostatna. Da su duplo veća također ne bi bila dostatna. Znamo da je u Hrvatskoj financiranje znanstvene djelatnosti jedan od prioriteta i vaše Vlade. To je navedeno u nekoliko navrata, međutim ne vidi se iz ovih sredstava koja su namijenjena. Naime, projektno financiranje znanstvene djelatnosti kako se provodi na ovaj način neće osigurati da u Hrvatskoj poraste udio u financiranju znanosti prema planu koji je donijet do 2020. godine. I žao mi je što se nije moglo naći dodatnih 10 milijuna kako bi bar se približili ciljevima koji su trebali biti ostvareni još 2015. godine. Tražim glasanje. Molim glasujmo o amandmanu broj 95. koji Vlada ne prihvaća. Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Amandman 96. uvaženog zastupnika Željka Jovanovića. To je bio 96. Ovo je bio 95.

Dakle, radi se o potpori inovacijskim procesima. Ako govorimo o konkurentnosti hrvatskog društva, hrvatskog gospodarstva onda postoje tri ključna čimbenika. To su inovacije, poduzetništvo, intelektualni kapital.

Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Amandman 97 Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a LRI-a. Amandman se ne prihvaća jer se navedeno odnosi na vlastite i namjenske prihode koji se mogu izvršavati do visine ostvarenih prihoda. Sukladno Zakonu o proračunu za ustanove u visokom obrazovanju i znanosti nedvojbeno proizlazi obveza iskazivanja ukupnih prihoda i primitaka te rashoda izdataka i svih izvora financiranja u državnom proračunu, a ostvarivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, te trošenje rashoda financiranih iz ovih izvora izuzetih od uplata u državni proračun prate se izvještajno.

Evo gospodine ministre dakle jedan od ciljeva Vlade je upravo mogućnost povlačenja sredstava iz europskih fondova jer svi skupa znamo da bi mogli aplicirati pojedine aktivnosti odnosno projekte posebice kapitalne potrebno je u potpunosti riješiti imovinskopravne odnose, izraditi projektnu dokumentaciju u konačnici ishodovati valjanje dozvole za gradnju. Dakle naše mlado Sveučilište u Puli relativno mlado koje se usuđujem se reći ipak dobro razvija kako bi se moglo proširiti kako bi moglo uvesti nova područja obrazovanja i usavršavanja nedostaje naprosto prostora. Mi jesmo kao regionalna zajednica ustupili neke bivše objekte bivše bolnice koje su inkorporirane u samo sveučilište i na taj način mislim da to ide u dobrome smjeru. No za jedan značajniji i jači iskorak kada bi sveučilište imao dovoljna vlastita sredstva tada ne bi bilo potrebno podnositi amandman na državni proračun i tražiti takva sredstva. Dakle mislim da se ovim amandmanom ide u cilju ispunjenja programa Vlade, a to je značajnije korištenje sredstava EU. No morate imati i mogućnost vlastite participacije i odraditi prethodni posao to je dakle kompletna projektna dokumentacija.

Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Izvolite. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su planirana sredstva u 2017. godini dostatna te su sukladna dinamici i visini obveza za sufinanciranje koje je preuzelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja u odnosu na ovaj kapitalni objekt.

Mi doista jesmo kao Istra po mnogo čemu prvi, no kada govorimo o financiranju sveučilišta tu mi se čini da nadležno ministarstvo nas gleda na začelju.

Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Sada idemo na amandman 99 uvaženog zastupnika Peđe Grbina. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su planirana sredstva u 2017. godini dostatna i sukladna dinamici i visini obaveza za sufinanciranje koje je preuzelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja u odnosu na ovaj kapitalni objekt, dakle uz isto obrazloženje kao i prethodni amandman. Izvolite kolega Grbin. Zahvaljujem uvaženi gospodine predsjedniče. Ovaj amandman je u bitnome istovjetan onom kojeg su podnijeli moje kolege iz IDS-a i mogao bih sada reći da ga nema potrebe obrazlagati, ali ima. A ima iz razloga što smo i kolege iz IDS-a i ja i prije osam mjeseci na proračun za 2016. godinu podnosili iste amandmane.

Sredstva za eu fondove su bila smanjena sveučilištu za preko 40 puta. I što se onda desilo? U rebalansu je sve vraćeno. A zašto je vraćeno? Zato što ovo sveučilište dobiva više novca iz eu fondova nego što ga dobiva iz proračuna RH. Ovaj tjedan je potpisan ugovora kojim se sa eu fondovima za sveučilište izvlači 58,4 milijuna kuna za još 248 ležajeva u studentskom domu. Kako? Radom ljudi s tog sveučilišta. Pa dajte molim vas gospodo, 98% sredstava u proračunu RH za Sveučilište u Puli pogledajte stavku ide na troškove osoblja. Pa kako vi mislite razvijati obrazovanje u RH kada 98% sredstava ide na troškove osoblja? Od čega ćemo raditi programe, od čega ćemo kupovati nastavna sredstva? Pa računalo se ne može kupiti. Sram vas može biti.

Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Prelazimo na amandman broj 100 uvaženog zastupnika Miranda Mrsića. To je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Dobar dan svima. Obrazloženje ovog stajališta je u činjenici da su sredstva planirana za 2017. godinu u okviru Ministarstva rada i mirovinskog sustava od milijardu 500 milijuna 874 tisuće 685 kuna dostatna za aktivne politike zapošljavanja u 2017. godini. U konkretnim brojkama za aktivnu politiku zapošljavanja osigurana su sredstva na aktivnosti – Aktivna politika zapošljavanja u iznosu od 293 milijuna 360 tisuća kuna. Na aktivnosti – Naknade korisnicima mjera aktivne politike zapošljavanja u iznosu od 550 milijuna kuna. Na aktivnosti – Akcijski plan za Rome u iznosu od 10 milijuna 805 tisuća kuna. Na aktivnosti – Operativni plan za uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u iznosu od 5 milijuna kuna. Na aktivnosti – Učinkoviti ljudski potencijali u iznosu od 641 milijun 629 tisuća 685 kuna. Povećanje sredstava posebno je izraženo na programima sufinanciranja iz Europskog socijalnog fonda. U tom kontekstu napominjemo da je ukupno izvršenje na ovim programima u 2015. godini bilo 165 milijuna 484 tisuće 688 kuna, dok u ovoj godini iznosi 333 milijuna 927 tisuća 402 kune, što je porast od 101 posto i upućuje na efikasnije povlačenje sredstava za predmete aktivnosti iz europskih fondova.

Hvala lijepo. Ovo je kontinuitet politike HDZ-a na području politike zapošljavanja. Tada smo upozoravali da na poziciji državnog proračuna sredstva od 260 milijuna kuna neće biti dovoljna da se isfinanciraju svi mladi ljudi koji budu željeli pristupiti ovoj mjeri stručnog osposobljavanja, ali i drugim mjerama jer sredstva iz Europske unije su sredstva koja su ograničena uvjetima kojima mladi ljudi mogu pristupiti ovoj mjeri, a to znači da ako ste stariji od 25 godina ne možete pristupiti mjeri kako se financira iz sredstava Europske unije. Stoga ćete opet onemogućiti da mladi ljudi koji su tijekom svog života i rada i studiranja radili i zarađivali i imali radnog staža, neće moći dobiti godinu dana radnog iskustva. Također svi oni koji su stariji od 25 godina neće moći pristupiti ovoj mjeri i dobiti godinu dana radnog iskustva koje im omogućava da nađu posao i preko 60 posto se njih zaposli nakon godine dana provedene u ovoj mjeri. To je ono što se desilo 2016., desit će vam se i 2017. godine, da u 6. mjesecu, lipnju, nećete imati dovoljno sredstava da financirate sve one zahtjeve koji stižu u Zavod za zapošljavanje pa između ostaloga sada se odobravaju zahtjevi iz veljače ove godine, što govori o tome da će se nastaviti i u 2017. godini. Žao mi je što mladi ljudi neće imati perspektivu niti će moći dobiti godinu dana radnog iskustva, a s time i ostati u Hrvatskoj što je proklamirana politika svih nas koji sjedimo ovdje u Saboru.

Izvolite. Dakle, ovaj amandman se ne prihvaća. Vlada Republike Hrvatske ne može prihvatiti ovaj amandman jer su sredstva planirana unutar razdjela 086 – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom na aktivnosti – Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, dostatna za obavljanje poslova profesionalne rehabilitacije odnosno za potrebe naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Također ističemo kako se Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom većim dijelom financira kroz izvor – Namjenski prihodi i primitci od novčane naknade koji plaćaju poslodavci zbog neispunjavanje kvotne obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom i manjim dijelom iz sredstava izvora – Opći prihodi i primitci, te su planirana sredstva u 2017. godini na izvoru – Namjenski prihodi, ponovno dovoljna za financiranje navedene aktivnosti.

U osnivanju je centar u Splitu. Temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom su osnivači svih tih centara su zajedno s Republikom Hrvatskom gradovi i u osječkom slučaju Osječko-baranjska županija što je potpuno nebitno. I lijepo izgleda ovo obrazloženje da je dio namjenskih prihoda dio nije namjenskih prihoda, ali ono što je činjenica da su centrima propisani standardi po kojima moraju pružati usluge profesionalne rehabilitacije uz važeće niske cijene pružanja usluga ne mogu sami financirati svoje funkcioniranje i u prvih devet mjeseci vam to izgleda ovako. U Osijeku u prvih devet mjeseci centar je uprihodio 90 tisuća 800 kuna, a trošak stručnog osoblja, samo psihologa, socijalnog radnika, liječnika, specijalista medicine rada i pravnika, znači ljudi koje smo zakonom definirali da moraju imati, ne nabrajamo tu drugu administrativne i stručnu službu ili materijalne troškove – 360 tisuća kuna. Dolazi vam novi centar. Vrlo vjerojatno će se dogoditi povećanja u rebalansu.

Amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Sada ćemo napraviti stanku za vrijeme koje će biti domjenak u dvorani Ante Starčević, zajednički domjenak saborskih zastupnika i saborskog osoblja.